Poštovane zastupnice i zastupnici, želim vam dobar dan. Nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Prije nego što započnemo s današnjim radom i točkom dnevnog reda, jedna obavijest. Točka 4. koja je planirana za raspravu danas Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281, predlagatelj zastupnik Siniša Varga, nažalost nećemo moći raspraviti jer još nema poslovničkih uvjeta za raspravu jer nije matični odbor još odradio pa samo da znate kao to, pa ćemo umjesto nje danas raspraviti točku Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu, podnositelj je glavni državni revizor. A sad prelazimo na točku dnevnog reda: - Prijedlog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu. Pozivam predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovani državni tajnik MUP-a gospodin Žarko Katić, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga prenijet će u nacionalno zakonodavstvo Direktivu o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava 2016/1148. Dakle, niz direktiva nastalo je u okviru provedbe EU Strategije kibernetičke sigurnosti iz 2013. godine te obuhvaća dio široke digitalne inicijative EU-a kojom se svijest o nužnosti stvaranja digitalnog gospodarstva širi kroz segmenata suvremenoga društva od stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a preko jačanja sigurnosne svijesti građanstva u cjelini pa do poticanja razvoja javnog privatnog partnerstva i elektroničkih usluga u državnoj upravi i gospodarstvu. Temeljni cilj NIS direktive je uvođenje zajedničkih minimalnih zahtjeva za izgradnju kapaciteta i planiranje, razmjenu informacija, suradnju te zajedničke sigurnosne zahtjeve za subjekte koji pružaju ili daju usluge koje su ključne za gospodarske i društvene aktivnosti a posebno za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U tu svrhu ovom direktivom odabrani su sektori koji su bitni za društvo i gospodarstvo i definirane digitalne usluge. Ti sektori su primjerice energetika,… [[Govornik se ne razumije.]] energetika, dakle električna energija, nafta, zatim prijevoz, sve vrste prijevoza, bankarstvo, infrastruktura, financijska tržišta, zdravstveni sektor, opskrba vodom za piće i slično. Dakle, i definirane su sve digitalne usluge koje moraju biti obuhvaćene tim minimalnim zahtjevima, uvedena je obveza prepoznavanja ključnih usluga u definiranim sektorima koje sam spomenuo kao i utvrđivanje ovisnosti ključnih usluga o informacijskim sustavima. Stoga su vrste subjekata na koje se odnosi NIS direktiva a time i obveznika primjene ovoga zakona grupirane u dvije skupine. Prvo operatore koji pružaju ključne usluge za društvo i nacionalno gospodarstvo, operatori ključnih usluga u tekstu i drugo, subjekte koji daju digitalne usluge od primarne važnosti za jedinstveno digitalno tržište EU-a, dakle davatelji digitalnih usluga. Razrada obveza za operatore ključnih usluga u punoj je odgovornosti država članica dok su obveze davatelja digitalnih usluga razrađene provedbenom regulativnom EU-a koja se izravno primjenjuje na države članice čiju provedbu u tu svrhu osiguravaju koordinacijska tijela na nacionalnoj razini. Zakonom je za potrebe operatora ključnih usluga osigurana provedba punog regulativnog procesa utvrđenog direktivom. Za potrebe davatelja digitalnih usluga isključivo dakle onih koji su sa sjedištem u RH, koji daju usluge na prostoru EU-a te koji nisu izuzeti kao male ili mikro tvrtke, ovim zakonom je osiguran sustav nadležnih tijela i postupanje prema zahtjevima takvih davatelja u RH odnosno prema potrebi koordinacije u slučaju incidenata koji mogu obuhvatiti građane RH koji su korisnici davatelja digitalnih usluga na prostoru cijele EU sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici. Regulativni proces utvrđen prijedlogom ovoga zakona započinje identifikacijom operatora ključnih usluga na temelju zakonom određenih kriterija i pragova za svaki sektor i pripadajuće podsektore. Zakonom se prenosi obveza provedbe odgovarajućih sigurnosnih mjera sukladno s procjenom rizika samog operatora kada usluga koju pružaju na tržištu ovisi o mrežnim i informacijskim sustavima odnosno davatelja digitalne usluge. Jednako tako prenosi se obveza obavješćivanja o incidentima koji imaju znatan učinak na bilo pružanje bilo davanje usluge. Nadzorom se provjerava pravilnost provedbe propisanih mjera te provedba obavješćivanja o incidentima. Nadzor provedbe propisanih mjera se temelji na ocjeni sukladnosti koja se daje u okviru procesa revizije sigurnosti mrežnih informacijskih sustava, identificiranog operatora odnosno davatelja digitalnih usluga. Revizija se provodi u okviru sektorski propisane obvezne revizije, a kada obveza revizije nije sektorski utvrđena, Zakon predviđa postupak koji provodi tehničko tijelo za ocjenu sukladnosti utvrđeno za pojedine sektore ovim Zakonom. Obavješćivanje o incidentima služi usklađenoj i koordiniranoj pomoći u rješavanju incidenata kao i prevenciji budućih incidenata. Prevencija i rješavanje incidenata provodi se u okviru sustava nacionalnih i europskih tijela za utvrđivanje incidenata, te jedinstvenih nacionalnih kontaktnih točaka država članica i koordinacijskih tijela europske komisije. Za potpuni prijenos ove Direktive predviđeno je donošenje podzakonskog akta, to će biti Uredba o mjerama kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga kojom će se onda pobliže propisati mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga, kao i način njihove provedbe, kriteriji za određivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključnih usluga, sadržaj obavijesti o incidentima, način dostave obavijesti i ostala bitna pitanja za postupanje sa takvim obavijestima. Ono što Zakon uvodi, na samom nacrtu Prijedloga zakona radila je međuresorska radna skupina osnovana temeljem zaključka Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost koja je započela sa radom na izradi ovog Zakona u lipnju prošle godine. Nositeljem rada i aktivnosti ove međuresorne radne skupine bio je ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, a članove su činile različita ministarstva i tijela kao Ministarstvo vanjskih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, CARNET, HAKOM, HNB, kao i sektorski nadležne institucije koje nisu članovi vijeća, kao što su Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo financija, HANFA i ostali. Dakle, ovaj Zakon se naslanja na strategiju kibernetičke sigurnosti koja je donijeta u RH 2015. godine na NIS direktivu i mislimo da je ovaj Zakon jedan logičan slijed kako bi se uvela sigurnost za građane, za gospodarske subjekte i naravno, državne institucije u cjelini. Evo, ako bude nekih pitanja u prvom čitanju, mi ćemo ih svakako razmotriti i pripremiti vrlo skoro zbog obveze što ranijeg donošenja ovog Zakona za drugo čitanje. Zahvaljujem gospodinu državnom tajniku, gospodinu Katiću. Imamo nekoliko replika. Prvi se javio poštovani kolega Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, smatram da je ovo jako bitna tema i osobno podržavam ovaj oblik Zakona koji je zapravo prenošenje direktive. Vidjelo smo i nedavno i javnost je zapravo bila upozorena što znači određeni kibernetički napadi, čini mi se da je jučer i HANFA također izašla s određenim priopćenjem. Međutim, moje pitanje prema vama je, budući da se svakako i država tu treba puno bolje organizirati i da su državi potrebna puno značajnija i veća sredstva da bi se uopće mogli nositi sa svima onima koji će sudjelovati u tim napadima, a vidim da ovdje u samom Zakonu nije navedeno koji je to iznos sredstava, a budući da se radi o značajnim sredstvima i čini mi se da ste morali popuniti onaj obrazac fiskalnog učinka i da bi to trebalo osigurati ta sredstva i u 2019.-2020. godini, zanima me otprilike vaša procjena koliko bi koštalo državu to. Međutim, moramo znati koliko to košta i da li su to dovoljna sredstva da se zapravo uopće možemo boriti protiv toga. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega državni tajniče, znači mene također zanima, svjedoci smo znači, u svijetu je to trend da se sve više su dostupne te usluge koje povrjeđuju nažalost, na drugoj su strani zakona, povrjeđuju pravo i privatnosti i sigurnosti i nanose štetu kako pojedincima, tvrtkama tako i državi. Zanima me kakvo je stanje u RH, odnosno da li ovom Uredbom RH postaje sigurnije mjesto što se tiče kibernetičkog kriminala nego što je bila i otprilike da nam date jednu sliku. Dobro je kad ovakve zakone predstavljamo u Saboru da dobijemo i sliku što se u Hrvatskoj to dešava i da li se dešava i koliko se dešava, odnosno da ne čitamo samo u medijima o slučajevima u SAD-u i drugim zemljama.

Izvolite. Poštovani gospodine zastupniče, osnovna nakana ovog Zakona je da se, naravno da bude što veća sigurnost naših informatičkih i mrežnih sustava, ali to nije jedini Zakon koji će pomoći da naše društvo bude sigurno. Radi se na stalnom ažuriranju i usklađivanju svih naših zakona, ali i povezivanju svih tijela koja skrbe o sigurnosti u našoj državi. Mislimo da je najveći doprinos ovoga Zakona će biti upravo u povezivanju i sprječavanju incidenata za tijela koja imaju javne ovlasti ili tvrtke koje pružaju znatne usluge na tržištu.

Sljedeća replika poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvažani državni tajniče. Drago mi je da je ovaj zakon došao na dnevni red. Ja bi ovdje, kroz ovu repliku ukazao na ovaj problem, o kojem ste govorili, prije, već skoro pola godine. Danas više nitko ne govori, a radi se o neviđenim sajder napadima, o neviđenom kibernetičkom ratu protiv RH, koji je koincidirao sa suicidom generala Praljka u HAG-u.

Spomenuli ste da su tu navedene u ovom zakonu i tvrtke koje se tiče ovaj zakon, nisam ja vidio strane tvrtke, nisam npr. vidio Facebook.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče. Ja mislim isto da je dobra odluka, da se donese ovaj zakon, a ne da su se mijenjali svi drugi zakoni u koje je trebalo ugraditi ove elemente. No, međutim, niste pred kraj svog izlaganja naveli jednu činjenicu, a to je da je potrebno donijeti i podzakonski akt, kojim bi se reguliralo, sadržaj, obavijesti, dakle, način na koji će se javnost obavještavati da se je nešto desilo, što je obveza svih oni koji obveza i ovog zakona.

Odgovor poštovani državni tajnik, Žarko Katić, izvolite.

Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Zahvaljujem, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Katić, državni tajniče, s kolegama državnim tajnicima. Možda nekoliko uvodnih riječi, da se malo stekne kontekst bitnosti ovog zakona i ove direktive. Mi svi znamo da je danas najmoćnija industrija upravo ona vezana za Internet i informacijske komunikacijske tehnologije, odnosno, digitalno tržište i pojmovi, kao što su digitalno tržište, informacijske komunikacijske tehnologije i internet su danas zapravo neodvojivi od sigurnosti. I u tom smislu smo svjesni važnosti i informatizacije i internalizacije i digitalizacije, ali istovremeno uz velike prednosti dolaze i ogromni rizici, te jedan od takvih rizika je svakako i taj, nije prenaglašeno reći, da se doslovce može srušiti jedan sustav u nekoliko klikova, što je i bilo u zadnje vrijeme, neki slučajevi su bili u EU i izvan EU, a radilo se i o kontroli cestovnog ili zračnog prometa ili o energetskim sustavima ili određenim ustanovama ili institucijama. I unatoč sve većoj osviještenosti i znanju kibernetičke sigurnosti, s jedne strane u određenim stručnim krugovima s druge strane, u određenim krugovima, koji pokrivaju najšire, recimo građanstvo i dalje su te informacije nedostatne. Tako jedno istraživanje na razini EU pokazuje da čak 51% europskih građana nema elementarne informacije o kibernetičkim prijetnjama, a 69% tvrtki nema elementarno razumijevanje o izloženosti rizicima u pogledima kibernetičke sigurnosti. I ono čega smo mi svjesni da očuvanje kibernetičke sigurnosti je već i sada, a biti će još i više jedan od najvećih izazova svake države, jer poznato je da ova vrsta napada, zapravo ne poznaje teritorijalne granice, a ni klasično oružje. I ono što znamo i često čitamo i iz novina i pratimo putem stranica, da određene kriminalne skupine ili pojedinci, dakle, koriste Internet na razne načine, kako bi postigli svoje ciljeve, ali nisu im mete samo državne institucije, korporacije, tvrtke, sustavi, mete su često i utjecajni pojedinci. I za postizanje ciljeva u jednoj državi, obično se fizički nalaze u drugoj državi, kako bi im se teže ušlo u kraj. I često su to države u kojima je kontrola nad internetskim sustavom slabija. To je s jedne strane kada je riječ o terorizmu, ali s druge strane, kada je riječ o tzv. hakerskim napadima, tada to nije slučaj, jer tu zapravo nema razlike. Nedavno vjerujem da smo čitali, da je jedan pojedinac iz Velike Britanije, hakirao institucije u SAD-u, neki će se sjetiti tog slučaja i ove sve uvodne riječi sam zapravo rekla za bolju ilustraciju važnosti ove teme. Inače europske institucije su 20.12.2017. napravile snažan korak u jačanju svoje suradnje u borbi protiv kibernetičkih napada, i ja bih rekla da je to jedan dosad možda najveći iskorak. Bio je jedan međuinstitucionalni tako ćemo reći dogovor, gdje je uspostavljen stalni tim za računalne intervencije tzv. CERT EU. I tim dogovorom su obuhvaćene sve institucije, tijela i agencije EU, vidimo važnost tog dogovora. Njime se treba koordinirati odgovor EU i svih članica upravo na kiber napade usmjerene protiv institucija. Kolega je ovdje, mislim Maras, postavio pitanje kakva je situacija u Hrvatskoj, pa ću si ja dopustiti i u ime predlagatelja možda da kažem dvije riječi. Pa imate izvješće SOA-e za prošlu godinu gdje vam se kaže da je barem sedam velikih hakerskih napada izvršeno na institucije RH, naravno ne kaže se na koje radi zaštite podataka. A što se tiče proračuna naravno da treba, kolega Lalovac je isto postavio pitanje oko proračuna. Proračun je prilično velik, ali koliko sam ja upoznata omogućena su sredstva iz dva fonda iz CEF-a i GrowCERT-a tako da su ona na raspolaganju već ove godine jer bez novca nema ni provedbe ovih akcija. Vijeće za telekomunikacije je na sastanku 24. listopada 2017. je uspostavilo i dogovor o uspostavi Akcijskog plana za reformu kibernetike sigurnosti cijele EU i tada su ministri naglasili koliko je ovo bitno pitanje. Ali ono što je jako bitno da je prošla godina bila prelomna, ajmo tako reći u ovom području u EU jer je tijekom te prošle godine EU započela pripreme novog zakona kako bi se članice EU zajednički suočile sa ovim prijetnjama. I sve koliko znam do sada ide po planu. I primjerice, vidjeli smo da je 2016. svaki dan u EU zabilježeno više od 4000 napada određenim programima tipa Ransomware na europske institucije što je narušavalo povjerenje građana i ostavilo je određenu nesigurnost. I često slušamo o jedinstvenom digitalnom tržištu kao jednom od najvažnijih ciljeva EU, ali nema digitalnog gospodarstva niti stabilne javne uprave bez pouzdanog sustava sigurnosti, to su naprosto karike u lancu. I taj pojam jedinstvenog digitalnog tržišta je sveobuhvatan i on se ne odnosi samo na ulaganja u poduzeća na tehnološku modernizaciju, informatizaciju, robotizaciju itd., odnosi se na sve nas građane u svim zemljama članicama EU, odnosi se i na postizanje jednakosti u pristupu internetu i uslugama gdje znamo da Hrvatska još uvijek hvata korak s razvijenim zemljama, ali ono što je posebno ovdje bitno i povezano je sa ovim zakonom da jedinstveno digitalno tržište neće u potpunosti zaživjeti dok sve zemlje članice EU nisu barem na približnoj razini u svim ovim sigurnosnim parametrima što je i današnji prijedlog zakona implementacija ove direktive u naše zakonodavstvo. I znamo da je digitalno područje u svojoj definiciji već samo antagonično. Pa trenutačno nema nijednog područja na svijetu kao što je ovo koje je toliko kompleksno da je doslovce u svakoj pori privatnog i poslovnog, a istodobno je i najranjivije područje na svijetu jer je doslovce moguće da osoba iz kafića hakira nacionalni sustav neke države ili institucije. I zato je tekst ove direktive koju mi inkorporiramo u naše nacionalno zakonodavstvo čak pune tri godine usklađivan i uređivan i to između vijeća, komisije i parlamenta i na koncu svih država članica da bi se postigao jedan konsenzus oko svih bitnih pitanja s jedne strane, a i da bi se omogućila zadovoljavajuća europska suradnja i zajednička sigurnost s druge strane. Zato mislim da je upućivanje ovog prijedloga današnjeg zakona jedan značajan korak unaprijed za bolju razinu kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj kao članici EU jer se ovaj zakon u potpunosti oslanja na najbolju praksu i na ovu spomenutu NIS direktivu. I ono što trebamo podsjetiti da su države članice imale rok do svibnja ove godine za prenošenje Strategije za kiber sigurnost u nacionalno pravo, a do prosinca ove godine za utvrđivanje tzv. operatera ključnih usluga koje kolega Katić državni tajnik u ime predlagatelja također spominjao i pravila o kibernetičkoj sigurnosti na razini EU, Vijeće je donijelo u svibnju 2016. to znamo, a na snagu su stupila u kolovozu 2016. Dakle prijenos ove NIS direktive u naše zakonodavstvo bitno je iz mnogih razloga, ali da ih sada ne nabrajam sve pojedinačno jer je dosta opsežan i zakon u suštini to znači sljedeće, zajedničke mreža mjera zaštite u svim državama članicama EU i bolja međusobna koordinacija tih država u području kibernetičke sigurnosti. I Hrvatska će u tom smislu među ostalim morati uvesti mjere za visoku razinu kibernetičke sigurnosti u primjerice sljedećim sektorima, energetskom sektoru odnosno području koje regulira električnu energiju opskrbu, nafta, plin opskrba dakle svi ovim parametrima, vodni, cestovni, zračni prijevoz, infrastruktura zdravstvenog sektora itd., itd. I naglasit ću da je u proteklih godinu i pol dana Hrvatska u ovom području, a ovo područje kibernetičke sigurnosti pokriva resore obrane, resore MUP-a i Ured vijeća nacionalne sigurnosti jer po onom članku 30. i 31. iz ovog prijedloga zakona mi vidimo da je zapravo i Ured vijeća za nacionalnu sigurnost jedinstvena kontaktna nacionalna točka za provedbu ovoga. Dakle vidimo iz ovog da se predano shvaćaju ove prijetnje i ugroze i vidimo da su ti resori u zadnjih godinu dana jako surađivali i da su djelatnici koji su radili taj zahtjevan posao zapravo ušli u te procese i shvatili njihovu bit i na globalnoj i na regionalnoj razini. I ono što je bitno reći u jednoj mjeri je ovdje ojačanja financijaška pozicija, ojačana su financijska sredstva u zadnjih godinu i pol dana za te resore, ali ono što je naročito bitno da su ojačane operativne sposobnosti. I ja sam sigurna da nam je svima cilj da Hrvatska bude zemlja koja će biti kvalitetno pozicionirana u ovom sigurnosnom pogledu i samostalno ali i u okviru EU i naravno da bez novca nema tih ostvarenja svih ovih mjera. I zato je bitno reći da osim proračuna o kojem će vjerojatno državni tajnik Katić nešto više reći je omogućeno i korištenje sredstava iz dvaju fondova, kao što sam rekla iz CEF-a i … [[Govornik se ne razumije.]] I isto tako možda na kraju zaključno reći da ne samo da će donijeti se bolja zajednička politika i pojedinačno za države članice i na razini EU, isto tako moramo objektivno reći da ćemo dobiti i dosta obaveza za resorna tijela, dosta novih zahtjevnih poslova, dosta veliku potrebu koordinacije, međusobne suradnje i naših resornih tijela ali i resornih tijela u EU, ali opet sve sa ciljem da ti složeni postupci javnoprivatnih i nadležnih državnih tijela donesu najjednostavnije rečeno bolji i učinkovitiji sustav kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Ranko Ostojić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, štovani državni tajniče, predstavnici Vlade. Ovo donošenje zakona proizlazi naravno iz obaveza RH o usklađivanju i prijenosu direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u razdoblju od 3 godine koliko se to usaglašavalo. Ja sam 2 sudjelovao direktno i u vrlo ozbiljnim raspravama koje su se vodile vezano za ovu ozbiljnu problematiku. Naime, točno je da je područje digitalnog a gospodarstvo zapravo danas bez digitalnog nema. To je ono što je po meni jako važno, odnosilo se na sve dijelove gospodarskog sektora, jednako tako inicijative koje se odnose na digitalno gospodarstvo, Europske unije i EU je shvaćajući tu opasnosti i područje na kojemu smo zaista ranjivi, ugroženi i koje može izazvati ozbiljne potrebe kako u gospodarstvu a time onda i u sigurnosti, ostvarila uvjete i direktivama riješila i jednako tako obavezama država članica da riješe i pitanje strategije za zaštitu od kibernetičkih napada. Sama NIS direktiva koja je donošena tri godine i predstavlja jednu široku, digitalnu inicijativu EU i širi svijest o nužnosti razvoja upravo kao i digitalnog svijeta tako i zaštite od napada na taj ponavljam vrlo ranjivi prostor jer u tom kibernetičkom prostoru postoji vrlo ozbiljna situacija u kojoj zaista su dobri primjeri da mladić koji nema završenu školu, pa čak i dolazi iz naše zemlje, registrira firmu u Austriji i napravi ozbiljne hakerske napade i zaradi novce koje vjerojatno teško da bi mogao prikupiti za cijeli život. Ono što ja želim ovdje istaći a to je naravno da je implementacija same direktive podrazumijeva i usuglašavanje sa regulativom o zaštiti od osobnih podataka. Ono što je zaista važno za istaći a to je dosadašnji napadi koji su bili, točno je naveden podatak od 9 iz javnog izvješća Sigurnosno obavještajne agencije, međutim treba napomenuti da se to odnosilo samo na državne institucije. Ono što se ovim zakonom rješava a to je da ključni davatelji usluga nisu samo u državnom sektoru, to se sada počinje odnositi i na sve one druge koji se nalaze u prostorima energetike, električne energije, nafte, plina, prijevoza, zračnog, željezničkog, vodnog, cestovnog, bankarstva, infrastrukture, financijskog tržišta. Ali jednako tako zdravstveni sektor, opskrba vodom, distribucija, digitalna infrastruktura, razmjena internetskog prometa, usluge, naziva domena i kontrola, … [[Govornik se ne razumije.]] nacionalne domene. Prema tome, to su sve područja koja su ovdje navedena u zakonu i oni su sigurno bili izloženi itekako hakerskim napadima koji naravno nisu ovdje evidentirani a to je ono što i želi napomenuti a to je da zapravo mogu zaključiti da mi u ovom trenutku ne znamo tko su ti nositelji, odnosno tko su oni koje bi do 12. mjeseca ove godine trebali locirati kao ključne nositelje pored državnih institucija. Sama Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti predstavlja okvir hrvatsko društvo u cjelini a specifično se određuje niz ciljeva, mjera prema javnom akademsko-gospodarsko sektoru ali i sektoru građanstva u cjelini. Ja bih želio napomenuti da je vrlo važan dio uz kvalitetne podatke koje smo malo prije čuli vezano o tome koliko građana EU zna uopće o opasnostima, mogućnostima koje se događaju. Takva stvar se odnosni i naravno i na RH. I u tom smislu potpuno podržavamo ovaj dio a to je edukacija i preventivno djelovanje po pitanju sprječavanja cyber kriminala, jednako tako opasnosti koje dolaze u ovom digitalnom području. U ovom prvom dijelu obveznika zahtjeva iz NIS direktive, to su operateri koji pružaju ključne usluge za društvo ili nacionalnu ekonomiju, oni su utvrđeni u 7 sektora a drugu skupinu čine upravo oni koji su davatelji digitalnih usluga. E tu ja vidim djelomično problem a to je ako ih u ovom trenutku još ne znamo i ako ih budemo morali popisivati, mislim da taj rok koji nam se vrlo brzo približava a treba što prije biti definiran. Reguliranje sustava nadležnih tijela na nacionalnoj razini, njihovo povezivanje sa nadležnim tijelima EU će zasigurno pomoći i RH. Mi ne smijemo pristati na to da budemo uvijek oni koji će na neki način servisirati svojim podacima izvršavanje određenih obaveza EU-a već pri tome moramo i mi sami imati koristi. Hrvatska nije izolirana, sastavni smo dio jedne velike zajednice i prema tome, ta vrlo zahtjevna zadaća po meni sigurno se može ostvariti u dobro koordinaciji ne samo naših nositelja već i u situaciji da jedinstvena nacionalna kontaktna točka bude ta koja će itekako zaprimati podatke i biti od velike koristi svima onima koji su izloženi ili postoji opasnost da budu izloženi napadima u ovom digitalnom svijetu. Ono šta sam želio ponovno naglasiti a to je pitanje da nacionalna Strategija kibernetičke sigurnosti u ovom visokom digitaliziranom svijetu, vrlo osjetljivom, zbog kumulacije velikih različitih fondova podataka itd., zahtjeva preventivno djelovanje, vrlo je važno od obrazovnog sustava do svih onih ključnih koji postoje u tome da se mora proširiti svijest o tome, to je područje na kojem se zaista jednim klikom može urušiti sve. Iz tog razloga želim naglasiti da ubrzani proces digitalizacije kako raznih industrijskih sektora kao što su to danas varijante u kojim mi imamo E-građanina, sustav koji ukoliko se sruši, izaziva ozbiljni poremećaj za sve građane RH a ako to ne bude praćeno odgovarajućim sigurnosnim mjerama, implementacija same NIS direktive stvorit će zapravo lijepu priču na papiru a pri tome samu zaštitu i sigurnije informacijsko društvo nećemo osigurati. Zato klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona, smatramo da i dugotrajna rasprava koja je bila u EU-u jednako tako i razgovori koji su bili u RH i u svim razgovorima koji su vođeni sa Zavodom za informacijsku sigurnost, uredno Vijeće za nacionalnu sigurnost jesu bili sadržajni, konstruktivni ali ću se osvrnuti na kraju da u ovom trenutku stanje postojećih kapaciteta nadležnih tijela ne znamo, da broj obveznika provedbe zahtjeva iz ovog zakona još uvijek ne znamo, realizaciju plana korištenja sredstava europskih fondova osiguranih u svrhu provedbe ove direktive još uvijek ne znamo. Ovo ne govorim iz razloga da bi bilo koju poruku poslali u smislu protivljenja već namjere da su upravo ove zadnje tri stvari a to su sredstva sa kojima će se zaista osigurati ovaj vrlo zahtjevan, vrlo kompliciran, jedan ozbiljan zaštitni mehanizam, štit ove države u području u kojemu RH možda nije toliko bila eksponirana u incidentima ali to se zaista i nama može dogoditi. Iz toga razloga je vrlo važno da se upravo ove zadnje točke a to je samo stanje, tko su ti obveznici, koje su njihove obaveze kao i sredstva za koje nije dovoljno naglasiti da postoje u mogućim europskim fondovima već na ovakvu provedbu i implementaciju moramo imati točne brojke i onda će biti jasno vidljivo u kojim razmjerima je zapravo potrebno da ova zemlja ispuni upravo temeljne kriterije koji se traže direktivom i da kapaciteti ove zemlje budu zaista pripremljeni za sprečavanje, preventivu i obranu od mogućih incidenata u kibernetičkom svijetu.

Zahvaljujem. Idemo na … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] A, kaže kolega Bukarica da pozdravimo učenike koji su ovdje s nama, pa pozdravljamo onda učenike Elektrotehničke škole iz Zagreba, dobro nam došli. [[Pljesak.]] A evo nakon toga, Klub zastupnika SDSS-a i poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite.

Iznimno važna i značajna zakonodavna inicijativa kad je posrijedi ne samo stvaranje jedinstvenog, tržišnog i gospodarskog prostora unutar EU-a čija smo članica nego iznimno važna i zbog nacionalne sigurnosti povezane sa mrežnim i informacijskim sustavima koji postaju sve rašireniji, sve prisutniji i zapravo sve dominantniji prostori, oblici, načini na koje se odvija komunikacija i u našem društvu iako kao što je netko rekao, ozbiljno zaostajemo za drugim zemljama u tom pogledu u različitim područjima. Dakle ovim zakonom se regulira vertikalan sistem, ne regulira se horizontalan sistem koji je također iznimno važan, netko je spomenuo ovdje, pitanje je odnosa prema pojedincima, pitanje je odnosa prema vrijednostima, pitanje stavova koji se izriču na pojedinim mrežama ili informacijskim sustavima, ovdje je zapravo riječ o vertikalnoj kontroli i vertikalnom nadzoru i vertikalnoj komunikaciji koja ovisi i operaterima i o onima providerima koji omogućavaju funkcioniranje i omogućavaju korisnicima osiguravanje komunikacije neophodno za njihovo poslovanje ili za njihov rad. Od energetike, preko prijevoza, bankarstva, infrastrukture, financijskog tržišta, zdravstvenog sektora, opskrbe vodom za piće i njezine distribucije, digitalne infrastrukture, razmjene internetskog prometa usluge i naziva domena i kontrola više nacionalnih domena dakle, osam, ne samo sedam, kao što sam rekao, iznimno važnih i značajnih kako za kvalitetu obavljanja posla, kvalitetu usluga koje se rade, tako i za njihovu opću sigurnost, a istovremeno i za, ako smijem reći, za konkurentnost u velikoj mjeri kad su posrijedi pojedini sektori i pojedini poslovi. Utoliko je iznenađujuće, ali istovremeno ilustrira. Kad smo razgovarali o Istanbulskoj konvenciji, ovdje nismo mogli živjeti, ni u javnosti, ni u Saboru, ni bilo gdje. Sad kada razgovaramo o nečemu što je budućnost, o nečemu o čemu će ovisiti zrelost naše ekonomije, zrelost našeg društva, zrelost naše svijesti da razmišljamo o onome što je budućnost ne naše unučadi, ne naše djece, nego ovih mladih i starijih od njih koji su bili na ovoj galeriji. E, tu mi zapravo podbacujemo i pokazujemo da smo žrtve svijesti, žrtve pogleda koji su daleko od budućnosti i utoliko je iznimno važno da se o ovom tematici, sličnoj tematici posvetimo na adekvatan način, tim više što ovaj Zakon ne donosi nikakve osobite novine. On u sebi zapravo sadrži popise, s jedne strane pojmova, druge strane opseg i obime poslova koje će pojedina tijela obavljati i naravno, ono što je možda najvažnije, jest da zapravo prepoznaje koja su to područja unutar koje će se odraditi i koja su to tijela koja će biti zadužena za to i to je zapravo najrelevantnija stvar kad je posrijedi ovaj Zakon. Dakle, što i koja područja, koji sektori su ovdje obuhvaćeni i ono što je važno, jeste koja su to tijela koja će u skladu sa ovim Zakonom odnosno u skladu sa Direktivnom EU obavljati ono što je zadaća ovoga Zakona.

Mi imamo neka tijela koja već funkcioniraju, ali koliko smo osposobljeni za ovu novu vrstu kulture rada i novu vrstu profesionalnosti i novu vrstu etičnosti koja to zahtijeva? Jer većina ovih tijela, od ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, pa do raznih tijela koja pokrivaju pojedine sektore, zapravo će zahtijevati iznimnu profesionalnost, novi tip profesionalnosti, novi tip etičnosti jer u mnogim stvarima neće postojati oni koji će njih nadzirati, ali će oni mnoge moći nadzirati. Oni će moći mnogo toga štititi, ali moći će i mnogo toga propustiti ukoliko nema adekvatne profesionalnosti, ako nema adekvatne etičnosti. Zato bi bilo za nas iznimno značajno da znamo na koji način će se ti ljudi pripremati profesionalno za obavljanje tih poslova, na koji način će biti birani za obavljanje tih poslova, kako će i na koji način oni udovoljavati kriterijima kojima trebaju udovoljavati npr. i suci i državni odvjetnici i slični važni akteri u našem društvu, a za koje znamo iz različitih praksi do sada da nisu uvijek odgovarali ni najvišim profesionalnim niti najvišim etičkim kriterijama. To je dakle, ovo što mi danas činimo je minimalni infrastrukturni legislativni korak, ali da bi ovaj minimalni infrastrukturni legislativni korak mogao biti u pravom smislu riječi ispunjen, neophodno je da imamo ovu profesionalnu, da imamo ovu etičku dimenziju. Dakle, ovdje u ovom slučaju to posebno važi zbog toga što će u ovom slučaju postojati komunikacija ne samo prema subjektima unutar pojedinih sektora kao što je energetika ili bankarstvo, nego će postojati komunikacija i prema nadležnim tijelima slične vrste u drugim državama i unutar EU što samo po sebi pretpostavlja najviši mogući stupanj profesionalnosti i najveći mogući stupanj etičnosti u tom pogledu. I s te strane je naravno, ovakav Zakon za nas velika prilika, da barem pojedine dijelove naših državnih tijela učinimo što je moguće profesionalnijim i poslovno i profesionalno etičnijim nego što su to do sada bili, a istovremeno je prilika naravno, da se stvore i ojačaju one institucije koje to trebaju omogućiti, a to su škole i sveučilišta koje mi nažalost i u svojoj budžetskoj politici i u svojim budžetskim politika ne tretiramo na takav način, ne prepoznajemo ih kao neophodna izvorišta za osiguravanje ovakvih kadrova i ovakvih ljudskih resursa neophodnih za poslove poput ovih kojih će s vremenom biti sve više i više, koji će s vremenom mijenjati klasične tipove onoga što nazivamo birokracijom, onoga što nazivamo nadzornim i kontrolnim instrumentima ili akterima unutar naše zemlje. I za kraj ću reći dvije stvari koje, dakle, u tom pogledu je ovo prilika da se podsjetimo na to što trebamo učiniti kad je posrijedi planiranje naših proračuna za potrebe koje nameću ovakva zakonska rješenja i ono što iz njih proizlazi. Zato me i ne čudi što vi kad kažete koja su sredstva neophodna da se osiguraju po ovom Zakonu, vi kažete to će se tek znati, više-manje. Znate otprilike kako će izgledati sankcije za onoga koji se ne bude držao bilo preporuka ili koji se ne bude držao Zakona, ali kad je posrijedi to koliki će biti trošak ovoga, tu naravno nemamo nikakvu određenu procjenu. Nemamo procjenu zato što zapravo bi to tražilo dubinsku analizu, što je sve potrebno da se uradi, da se u punom i u pravom smislu te riječi, kao zemlja pripremimo za ovaj posao. A da ne kažem, što je i koliko potrebno da bismo u globalnom svijetu, u kojem dominiraju pojedini operateri, u kojem dominiraju vlasnici pojedinih komunikacijskih kanala, mi zauzeli, neku vrstu pozicije, koja će nam jamčiti kakvu takvu sigurnost. Kakvu takvu sigurnost. Koju naravno ne možemo nadoknaditi, time što ćemo se mi takmičiti sa velikim, američkim ili kineskim ili ne znam kojim potencijalnim kandidatima, za gradnju velikih linija, velikih autoputova, komunikacijskih, ali se možemo takmičiti u izgradnji drugih oblika, to možemo kadrova i možemo programa, možemo različitih sredstava, koja u tom pogledu stoje na raspolaganju. I možemo naravno, mehanizama sigurnosti i kulture sigurnosti. Kada bismo se u tome takmičili, ja mislim da bismo, doista, iskoristili priliku da budemo efikasnija, profesionalnije vođena država nego što jesmo.

Zahvaljujem. Idemo sada na Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica, Vesna Pusić, izvolite.

Gospodine predsjedniče Sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Zapravo važan zakon, važan prijedlog, više da počnemo kao zastupnici dovoditi svijesti o novim okolnostima koje su nastale, pa mislim da i ovaj prijedlog zakona, govori ako pogledate kada je on nastao i koliko se pregovara unutar europskih institucija i kada ga mi ratificiramo, govori nešto o promijenjenim okolnostima i promijenjenoj brzini, odnosno, ažurnosti, koja će nam tu biti potrebna. Dakle, ono o čemu, što je svrha ove niz direktive, dakle, Direktive EU, je da se uvedu odgovarajuće mjere zaštite i da se obavezno obavješćuje o sigurnosti incidentima do kojih dolazi u pojedinim sustavima, odnosno, u pojedinim zemljama. Ono što mi se čini ilustrativnim i potrebno ovdje ponoviti, da tako kažem su sektori na koje se ova direktiva, pa onda i ovaj zakon odnosi. Energetika, prijevoz, bankarstvo, infrastrukture financijskih tržišta, zdravstveni sektor, opskrba vodom za piće i njezina distribucija, digitalna infrastruktura. Da bi razumjeli zašto nema, ne zašto ima ovog čega ima, nego zašto nema onog što po našem mišljenju bi ovdje trebalo biti, dovoljno je konstatirati, vidjeti iz ovog prijedloga, da je to direktiva koja je donesena 2013. usuglašavana je 3 g. Dakle, osnovni okvir direktive je iz 2010. Danas je 2018. u međuvremenu su se u kibernetičkoj sferi i u sferi kibernetičke sigurnosti, dogodile takve stvari koje nisu bile ni na horizontu, nisu se dale niti deducirati iz situacije kako je ona izgledala iz 2010. pa niti 2013. I ovi svi sektori koji se ovdje spominje, su naravno vrlo važni i za sigurnost i u svakom pogledu, ali u međuvremenu se pokazalo da je ključni problem, politička upotreba osobnih podataka. Dakle, ljudi se nalaze na internetskim mrežama, ti podaci se prikupljaju i koriste se z a različite svrhe, u međuvremenu, od kada je ova direktiva bila donesena, korišteni su recimo i u ratu ISIS-a protiv cijelog svijeta, dakle, u terorističke svrhe, ali su korišteni i u političke svrhe. Jučer je naime, donesena sudska odluka kojom se zabranjuje rad Cambridge analitika instituciji, za koju se sada već otvoreno govori da je bitno utjecala na rezultate američkih izbora. Naravno tko ju je platio i na koji način, to je druga tema, ali sa svojim poslom, koristeći Facebook i različite druge podatke, po službenim podacima za 80 milijuna Amerikanaca, a po izlaganju koje je Nix dakle šef te agencije donedavni iznio na jednoj konferenciji u New Yorku, 200 milijuna ljudi. Dakle, skupili su podatke za 200 milijuna ljudi, sa tezom, da sa preko 60 objava, lajkova i hejtova kako se to zove na tim mrežama, mogu predvidjet 80% kako će netko glasat, sa 150 mogu predvidjet u potpunosti, dakle sa minimalnim odstupanjima i onda na taj način naravno ciljaju i planiraju tu kampanju. Dakle ono čega ovdje nema je korištenje kibernetičkih podataka iz cyber sfere za politički utjecaj i političku disrupciju. To nema nikakvog razloga da ne bude ako je budući da je tako očito jedanput kada vam to neko kaže i predoči, toga ja bih se dala kladit ima i u Hrvatskoj. Ono što nam se postavlja ovdje kao pitanje, da li institucije koje su po svojoj logici tako polagane kao što su europske institucije koje moraju uskladiti 28 odnosno ubrzo 27 država članica kroz vrijeme, da li uopće mogu u ovom području? Ima područja u koja naravno to potpuno jasno i očito da mogu, ali da li u ovom području koje se takvom strašnom brzinom mijenja i gdje ono što je bilo istina 2015. više nije ni blizu istina danas, a kamoli 2013., a kamoli 2010. kada je ova cijela direktiva ušla u proceduru, ali ajmo reći samo da računamo sa 2013. To je neko rano djetinjstvo situacije s kojom smo suočeni danas. I zato mislim da bi bilo korisni, i mi smo u klubu GLAS-a i HSU-a razgovarali o mogućnosti da imamo i da kombiniramo uvijek u ovakvom području koje je tako osjetljivo i koje se tako brzo mijenja dvije razine regulacije. Jedno su europski standardi koji su ok, dogovoreni, pretpostavka i koji su neki opći kontekst. Mi ne možemo tretirat upravo zbog ovih razloga koje sam ovdje navela, a koje ako malo pogledate baš taj slučaj Cambridge analytice ali naravno nisu oni ni izbliza jedini oni su samo najpoznatiji u ovom trenutku, dakle da moramo u tom području de facto osmisliti vlastitu regulativu koja će biti puno ažurnija, puno brža i puno suvremenija, dakle odgovarati puno više novonastaloj situaciji nego što ikad to može biti slučaj sa europskom regulativom. Ponavljam, europska regulativa mora proći kroz taj proces usaglašavanja država članica, dugotrajne konzultacije i ona ne može tom brzinom reagirati na jedan ovako dinamičan, a potencijalno i ovako opasan, a svakako ovako neizmjerno utjecajan instrument kao što je kibernetička komunikacija, kao što su te mreže, kao što su podaci koji danas postoje i slobodno cirkuliraju okolo. Jedan mali primjer s kojim sigurno se moramo na neki način uhvatiti u koštac. Vi kada neko prijavi neku intervenciju ili neki poust kao negativan govor mržnje bilo šta na internetu on se automatski skida bez provjere. To u ovakvom nadmudrivanju ili političkom prepucavanju možda nije nešto posebno važno i neka posebna nesreća. Ali šta se događa sa ozbiljnim podacima? Šta se događa sa podacima koji govore o nama, recimo šta ja znam o nekom profilu koji se može skinuti iz komunikacije koju imamo na internetu ili dodati tom profilu iz čega proizlaze mnoge druge konzekvence uključujući recimo kakav ste vi rizik prilikom životnog osiguranja ili prilikom uzimanja kredita, dakle neke ozbiljne stvari ne samo koje bitno utječu na život, ne samo ove stvari ajmo reć nisu ugodne ali nisu zapravo nužno tako važne. Dakle nama bi ovdje trebalo uz ovaj europski okvir, bi trebao neki plan ili neki popis ili neka metodologija na koju ćemo mi reagirati kao Hrvatska uz ovo što je opće mjesto na koje ćemo mi reagirati puno brže i puno primjerenije novonastalim okolnostima, ažurnije, naprosto na promjene koje se u kibernetskom svijetu događaju. Jer uz sve ovo što je ovdje regulirano, ovdje su regulirane i sankcije za institucije koje prekrše neka od ovih pravila. E sada problem je najčešće da u tim institucijama vi nemate dovoljno obrazovane i kibernetičke ajmo reći sofisticirane ljude da mogu sve to pratiti, a oni koji ih napadaju će sigurno biti prvoklasni. Dakle oni koji napadaju te institucije iz cyber sfere će sigurno biti prvoklasni u svojim sposobnostima, vrlo kreativni kao što smo vidjeli u cijelom svijetu i ne nužno iz najrazvijenijih država ili samo u najrazvijenijim državama svijeta. Recimo smatralo se da je na američke izbore što se tiče provedbe jedno od glavnih grupa bilo u Makedoniji. Dakle grupa kibernetički vrlo kreativnih i pismenih, ako tako smijem reći djeca, mladih, mladih ljudi koji su, kojima većina službenika u institucijama koje vi ovdje spominjete nije dorasla. I zbog toga je pitanje koje također ovdje postavljam, ako su predviđene sankcije za te institucije i za te pojedince onda će biti vrlo važno definirati način kako će se njih obrazovati, odnosno kako će oni uopće doći u jednu situaciju da se permanentno obrazuju i da mogu parirati tim napadačima i napadima koje smo u međuvremenu vidjeli. Dakle u ime kluba GLAS-a i HSU-a dozvolite da predložim dvije konkretne stvari da se ovdje nadopune ili malo jače definiraju u sljedećem čitanju. Jedno je odnos Europske regulative i domaće regulative koja mi se čini da mora biti puno dinamičnija i puno ažurnija nego što uopće teoretski može biti europska. I drugo je kako ujednačiti sposobnosti, da li kroz obrazovanje, da li kroz nove grupe koje se tu formiraju i zapošljavaju ili postaju neka vrsta timova koji prate te institucije. Dakle kako, koliko toliko uravnotežiti one koji moraju osigurati tu prevenciju krađe, napada, eksplantacije tih podataka i uostalom i sigurnosnih rizika, njihovu kibernetičku sofisticiranost i onih koji vrše i vršiti će te napade. Drugim riječima, da li je to obrazovanje, da li su to posebni timovi ali mislim da ovdje treba biti svjestan da sredovječni činovnici neće moći parirati klincima da tako kažem. Mi ćemo to podržati kao prijedlog ali molim vas da razmotrite kako bi se ove dvije stvari mogle tu regulirati. Uvaženi tajniče, kažite mi na ove upite koje su i prethodnici govorili da li je, koliko je vaše, imate li informaciju a trebali biste imati zbog sigurnosti, kako je trenutno stanje u RH kod kibernetičke sigurnosti jer jednostavno u ovome trenutku hrvatski građani moraju znati da nisu zaštićeni, da je ugrožena sigurnost pojedinaca, institucija, jer mi nemamo uopće informaciju kada vidimo da mnogo veći sustavi i kao što je rekla kolegica ispred mene i utjecaji na demokratske procese u jednoj jakoj državi kao što su SAD. Znači mi s ovim u biti kasnimo, kao i cijela Europa a pogotovo mi jer je činjenica da ako mi imamo ljude koji nisu obučeni za ovo koji nisu znači pismeni za ovo digitalno vrijeme, za kibernetičko vrijeme smatram da u ovome trenutku mi moramo imati od vas prijedlog koliko to košta, koliko dođe u proračunu, gdje će se školovati, obučavati za borbu protiv ovoga. Inače ova priča je samo i ovaj zakon je samo forma koju ćemo mi podržati naravno svi ali je samo forma. Jer je činjenica da u ovome trenutku svakom od nas, pojedincu u RH svaki podatak mogu skinuti bez bilo kakve zaštite, bilo koju digitalnu komunikaciju. To je činjenica. Prema tome, u ovome trenutku nas više interesira, nas zastupnike tko će to raditi, tko će to provoditi osim što ste vi to pisali koliko to košta, koliko je sredstava predviđeno u proračunu i na koji način se boriti protiv toga. Mi tu odgovora nemamo, mi ovo radimo čisto radi direktive EU a sigurnost građana je ugrožena, građani nisu sigurni, pojedinci, ustanove, njihovi podaci nisu zaštićeni, jer ako ponavljam u demokratskoj proceduri, u izborima imaju utjecaj na izbore u SAD-u onda znate na koji način funkcionira, to je jedna društvena mreža a na koji način onda funkcioniraju kod svih drugih podataka. Znači jasno i glasno treba reći da živimo u nesigurno vrijeme, vrijeme gdje podaci kolaju kako god žele, to je činjenica. I od te činjenice, kada to priznamo onda od te činjenice kibernetičku sigurnost moramo graditi. U ovome trenutku ako imamo u uredima gdje još pišu na pisaču mašinu činovnici koji rade svoj posao onda govorimo o vremenu gdje mi moramo ulagati, u ljude koji će to znati raditi, koji će biti dobro plaćeni, koji će biti profesionalci. Imamo li za to novac, hoćemo li to provesti ili ćemo samo donijeti ovaj zakon čisto pro forme da ga donesemo? Znači ovdje fali, slažem se sa kolegama i ovaj utjecaj na političke, od tih podataka utjecaj na političke procese unutar društva. Evo ja bih samo toliko pitanja da mi odgovorite koja je sigurnost. Hvala. Zahvaljujem. Prije replike, samo da pozdravimo i drugu grupu učenika Elektrotehničke škole iz Zagreba, želim vam dobrodošlicu. [[Pljesak]] Sada je na redu poštovani kolega Sokol. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa kolega Bulj, vi ste spomenuli curenje podataka i to ste spomenuli kao negativnu jednu stvar i ja se slažem. Kad pogotovo nije dobro kada službeni podaci cure iz određenih državnih institucija. Znam da su imali takvih slučajeva u prošlosti pa me čisto zanima vaš načelni stav, je li dobro da neke političke interesne skupine koriste podatke iz državnih institucija radi nekih svojih političkih interesa da bi dobili glasove, dobili određene poene u javnosti itd? Mislite li da je to dobra stvar ili trebamo imati jedan jasan kriterij za sve i reći da podaci ne smiju curiti, da se ti podaci moraju čuvati u skladu sa zakonom? Hvala lijepo. Naravno da moraju biti kriteriji isti za sve. Pa vi imate da se, mislim, osobno pitanje, koja je zaštita bilo kojeg podatka i postoji li bilo kakva zaštita bilo kojega podatka?

Znači, imali su točan popis od vojnika, voda, desetine voda do zapovjednika brigade kolika je plaća, koliko vojnika ima, prema tome, ti su podaci javni. Prema tome, ovdje mi govorimo da li ovaj Zakon donosimo pro forme ili imamo osigurana sredstva, način obrazovanja tih koji će biti profesionalci, koji će biti dobro plaćeni i na koji način će se boriti jer inače ovo će biti samo slovo na papiru, ako nemamo novaca. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Čuli smo nekoliko otvorenih pitanja koje je kolega Bulj kompilirao. Profesionalci se obrazuju uvijek na fakultetima, pa će vjerojatno tako i dalje biti, a ono što je otvoreno pitanje proračuna. Dakle, bilo bi dobro da se do drugog čitanja ovaj okvirni troška koji je ovdje izostao na neki način inkorporira, s obzirom da očito to nije ovdje vidljivo iako sam rekla da se može povući novac iz dva fonda pa će očito to biti pomoć, ali možda ne bi bilo loše jer nekoliko kolega je upozorilo na to, a znamo da zaštita informacijskih sustava itekako košta i znamo da se zato europske zemlje, pa možda je i ovo odgovor na ta pitanja koja su ovdje postavljena, u ovom području kibernetičke sigurnosti i zaštite informacijskih sustava okreću javno-privatnom partnerstvu i suradnji sigurnosno-obavještajnog, da tako kažem, miljea sa znanstveno-akademskom zajednicom na traženju najboljih rješenja zaštite sustava. Npr. imamo suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva ili sa fakultetima elektrotehnike i računarstva i specijalističkim studijima s jedne strane u tehnološkom smislu, a s druge strane imamo suradnju sa informatički tvrtkama, međuresornu suradnju između ministarstava, između resora, da tako kažemo obrane, unutrašnjih poslova i obavještajne zajednice i suradnju sa realnim sektorom u svim ovim segmentima od energetskog do drugih segmenata koji su obuhvaćeni sa ovom niz direktivom. I onda još u cijelom tom paketu moramo imati suradnju sa resornim tijelom ili resornim tijelima u EU, a po člancima 30. i 31. ovog Prijedloga zakona za to će biti zadužen ured Vijeća nacionalne sigurnosti kao nacionalna kontakt točka koja će zapravo nadzirati provedbu ovih odredbi. Ovaj Zakon je vrlo zahtjevan iako on inkorporira u sebi niz direktiva, ali on donosi zaista veliku potrebu koordinacije, nove poslove, složeni postupci, a otvara i neke mogućnosti za javno-privatna partnerstva, ono što je sad u EU zapravo, na čemu se sve više i radi. Kad govorimo o ovom području, onda znamo da je osnovni postulat onaj tzv. Internet stvari i osnovna da tako kažemo, pa ne znam, agida možda, da sve što može biti povezano će biti povezano. I to je s jedne strane, sjajna prednost najbanalnije rečeno, a s druge strane posljedice naravno, ako sustav, bilo koji sustav ili nacionalni ili energetski ili bilo koji drugi sustav ili institucionalni nije zaštićen, posljedice mogu biti strašne. Jer istovremeno imamo milijarde povezanih uređaja, a tisuće potencijalnih opasnosti. I ne samo opasnost za osobne podatke ili podatke tvrtki, nego mogućnost kolokvijalno rečeno ono što sam spomenula da doslovce netko putem lap-topa upadne u neki nacionalni sustav, primjerice elektroprivrede ili tako i učini štetu koja je nemjerljiva i u materijalnom i u svakom drugom smislu. Procjenjuje se da svjetsko gospodarstvo u ovom trenutku kibernetički napadi doslovce koštaju 400 milijardi eura godišnje. 400 milijardi eura godišnje. To je jako puno, a očekuje se da će 2020. zapravo postojati deseci milijardi povezanih digitalnih uređaja, to znači deseci milijardi potencijalnih opasnosti za kibernetičku sigurnost. Možemo zamisliti što znači za jedno poduzeće ako se nekakav takav napad dogodi. Ali ono što je bitno, incident u jednoj zemlji može imati utjecaja na druge zemlje, ali istovremeno može itekako imati utjecaja na cijelu EU. I zato bih ja podsjetila vrlo kratko na tu povezanost i to je osnovni postulat tog internetskog prostora i kibernetičkog područja, da ono što se mijenja u tom internetskom području utječe na cijeli taj prostor, odnosno na sve povezane uređaje. I zato da bismo ovo područje razumjeli, mi praktički doslovce na dnevnoj i na tjednoj bazi trebamo pratiti novosti koje se događaju u ovom području i to je ono što zapravo, gotovo iz sata u sat se događaju nova napredovanja na ovom području. I uvijek treba imati na umu paralelu između hrvatske strategije nacionalne sigurnosti i globalne strategije nacionalne sigurnosti jer radi se o dva dijela. Sigurnost pojedinca je uvijek naravno, na prvom mjestu, ali isto tako je važan integrirani pristup toj sigurnosti, a s druge strane imamo umreženi zajednički odgovor na ugroze s kojima se globalna zajednica nosi i tu je smisao ovog Zakona i tu je smisao ove niz direktive. Jer kao što sam rekla, za kibernetički kriminal i kibernetičku sigurnost, državne granice, apsolutno ništa ne znače i mi to dobro znamo i EU je jako jako svjesna svih ovih problema i zato je svjesna da njeni ajmo tako reći, mehanizmi i njena enisa, odnosno, agencija koja se bavi sa ovim, a to je Agencija EU za mrežnu informacijsku sigurnost, a doslovce u ovom trenutku nema kapacitete, koje mogu pokriti sve ove vrste prijetnji i ugora i odlučila se na restrukturiranje agencije i na način, da bi ta nova agencija imala nove ovlasti i imala bi nove zadatke. I ta novi zadaci, nove agencije, da tako kažemo, bi bilo pomaganje državama članicama i institucijama EU ali i svim poduzećima koje su u zemljama članica EU. I upravo je to smisao ove direktive, dakle, jačanje suradnje na kibernetičkoj sigurnosti, između država članica, to je smisao ove direktive. A istovremeno osamostaljivanje država članica u području kibernetičke sigurnosti, dakle s jedne strane nacionalna sigurnost, a s druge strane ta nacionalna sigurnost, integrirana u europsku sigurnost. I ono što je još bitno, na kraju reći, da je ovim prijedlogom zakona u potpunosti reguliran sustav nadležnih tijela na nacionalnoj razini i ono što sam spomenula u raspravi u ime kluba je njegovo povezivanje sa nadležnim tijelima EU i država članica. I sve države članice moraju imati barem približno iste kriterije, odnosno, iste parametre i to je jako dobro.

I ovim zakonom, dakle, predviđeno je još jedna dobra stvar, a ja se nadam, da ono što se može uskladiti, će se između dva čitanja urediti, a neke stvari smo i spomenuli, još ćemo i dostaviti. Dakle, oni subjekti koji ne postupaju u skladu sa zahtjevima ove direktive, podliježu i prekršajnim odredbama. A ti sami prekršaji su grupirani u tri razine, da tako kažem prema ozbiljnosti prekršaja. I ja smatram osobno, to je moje mišljenje, osobno, da je to dobro. Jer bez prijetnji sankcioniranja, nažalost, nekada nema ni kvalitetnog rada, koliko god to zvučalo grubo. Zato što ovi članci od 42.-45. propisuju te novčane kazne koje sežu do 500000 kuna, koje su zapravo potrebne s obzirom ako pogledamo zaradu tih subjekata koji mogu biti kažnjeni i njihovu potencijalnu odgovornost ako se ne pridržavaju zakona. Iduća pojedinačna rasprava, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnici. Ključno pitanje, koje mi moramo postaviti, kada govorimo o ovom zakonu, je li Hrvatska suvremena država? Ja smatram da smo veliki dio svog suvereniteta s ovim zakonom prenijeli na neka druga tijela, koja nisu u Hrvatskoj nadležnosti. Svi znamo kada smo ušli u EU, da smo jedan svoj veliki dio suvereniteta prenijeli na tijela EU.

O čemu se radi? Mi smo ovdje naveli sve digitalne usluge i nadležna tijela u RH koja se tiču ovog zakona, a nismo naveli niti jedno nadležno tijelo, niti jednu uslugu svih onih providera, svih onih pružatelja usluga, koje se ne nalaze u RH. Ili drugim riječima, bilo tko, može, otvoriti, bilo gdje u svijetu, bilo koju društvenu mrežu, pružati bilo koju uslugu ovog tipa, a da ne zakonima RH. Da ne odgovora po ovom zakonu a radi se o Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti. Najbolji primjer smo imali lani, otprilike prije pola godine, kada se dogodio onaj nemili incident, odnosno, tragedija sa našim generalom Praljkom, kada smo imali, a nisu još prestali, moram reći, stvar o nesmiljene udare na društvenim mrežama, na sve one koji su niti spomenuli ime generala Praljka. Ti udari nisu dolazili iz Hrvatske, nego su dolazili iz nekih drugih zemalja, to još danas jako dobro znamo, međutim, hrvatske institucije se do dan danas, nisu očitovale o kome se rade.

Kolegica Petrijevčanin je govorila o šteti koja se događa, pa kaže, rekla je 400 milijardi eura na godišnjoj razini, slažem se, ovaj zakon će dijelom tu štetu nadoknaditi, odnosno, prevenirati nastajanje štete. Međutim, što je sa porezima, svi ti pružatelji, upravo ovih usluga, ne plaćaju niti lipe poreza u hrvatski državni proračun. Niti jednu jedinu lipu. A oni su upravo dominanti, oni su glavni, to nisu hrvatski provajderi, nego oni izvan Hrvatske. I sad mi ovdje donosimo zakon o pružateljima usluga, sa prostora Hrvatske, koji zapravo ne postoji, jer znamo da se sve društvene mreže, koje su danas kanal iz kojeg 60% građana RH prima informacije, smještene, registrirane u nekim stranim zemljama, a njih se ovo ne tiče. Ponoviti ću, 60% građana RH, danas dobiva informacija sa društvenih mreža, to više nije radio to više nije televizija, to više nisu tiskovine, a mi smo njih zaboravili spomenuti u ovom zakonu. Za koga mi radimo ovo? Da kontroliramo sami sebe. I onda ako bi mi uočili neku nepravilnost na koju sam ja ukazao kažem već prije pola godine, onda vam je procedura sljedeća, mi se obratimo Europskoj komisiji, Europska komisija državi u kojoj je lociran taj provajder i onda eventualno rješavamo taj problem odnosno ne rješavamo. Ja ću reći ne rješavamo jer imamo očiti primjer svih ovih mjeseci da problem nije riješen. I dan danas Facebook stranice, Instagram profili i brojne druge društvene mreže su pod stalnim napadima dobro organiziranih skupina koji su uglavnom locirani ja ću reći sa sigurnošću velikom, van Hrvatske. A naše institucije, nažalost ja ću reći ne reagiraju na adekvatan način. Pozvat ću se i na Strategiju nacionalne sigurnosti RH koja upravo ovako kibernetičko i hibridno djelovanje navodi kao iznimnu opasnost. I kada govorimo o nacionalnoj sigurnosti, ne smijemo zanemariti ugroze koje dolaze van države, ne možemo govoriti i kontrolirati isključivo ono što se dešava unutar naših granica jer napadi ne dolaze iz naše države. Ja evo osobno neću glasovati za ovaj zakon, upravo iz ovih razloga iako u njemu ima i dobrih odredbi. Dalje kaže u ovom pojmovniku koji se ovdje navodi, kaže „Nacionalna je strategija kibernetičke sigurnosti okvir kojim se pružaju strateški ciljevi i prioriteti za kibernetičku sigurnost na nacionalnoj razini“, ali zaštita nacionalne razine nije samo zaštita unutar granica jer ova djelovanja dolaze i sami znate mogu doći od bilo kud. Neko ovog trenutka može sa Havaja ili iz Sibira kibernetički ugroziti RH, a mi to ovim zakonom ne definiramo. Znači ponovit ću, zakon iako u njemu ima dobrih odredbi, zakon ne rješava ključne probleme, a ključni problem je zaštita kibernetičkog prostora RH, a on nije ugrožen, ponovit ću, od strane onih koji pružaju usluge u RH nego od onih koji pružaju te usluge van RH. A mi ovim zakonom ne možemo utjecati na rješavanje ovog problema.

To je nedopustivo, to je nedopustivo. I samo je pitanje onoga trenutka kada će ti isti koji trenutno djeluju na prostoru Hrvatske udariti na institucije Hrvatske države. To neće biti neki zastupnik neke male stranke HRAST, možda više ne tako male, nego to možda bude predsjednik SAbora, možda bude premijer, možda bude neki ministar, možda bude ministar Božinović, hoće li onda institucije početi raditi svoj posao kada nam npr. HRT bude ugrožena ili ćemo donositi zakone koji ne rješavaju problem? Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Uvaženi zastupniče Zekanović. Pažljivo sam slušao i djelomično sam shvatio što ste rekli ili što ste htjeli reći. Informatički sustav je naša realnost, suvremeni gospodarski, znanstveni, sigurnosni itd. sustav bez dobro implementiranog informatičnog sustava ne bi mogao funkcionirati.

Uvaženi kolega Kirin, slažem se s vama u potpunosti. Postoje razini oblici kibernetičkog djelovanja, ali ono na što sam ja htio ukazati kroz svoju raspravu je da mi više nismo suvremena država, da mi ako želimo voditi računa o svojoj suverenosti, zaštiti svoj prostor adekvatno da moramo uputiti pismo ili lijepo zamoliti prijatelje iz komisije da nam pomognu. Znači mi nismo u stanju donijeti zakon koji će štititi kibernetički prostor. Ali ovo nije nešto nevažno, ljudi se s ovom terminologijom tek susreću. Radi se o ključnim stvarima jer vi ste kolega Kirin upravo sada bili na mobitelu, evo kolega je na računalu i ovaj signal s ove sjednice se prenosi na taj način, a mi ne štitimo niti ovu instituciju niti vas odnosno nas kao pojedince ovim zakonom jer kibernetički napadi ne dolaze iz Hrvatske nego dolaze izvan Hrvatske i zato postoje dokazi, ali evo institucije još nisu reagirale. Izvolite. Poštovani kolega Zekanović. Naravno razumijem vašu bojazan, međutim par termina mi nije jasno. Vi spominjete suverenitet da mi se odričemo jednog dijela suverenosti što mi je malo baš kontradiktorno s onim što govorite jel ako sam dobro shvatio vi bi kontrolirali ono što se događa u drugim državama i da mi to propišemo zakonom. Jasno je da ako neko pruža usluge u drugim državama da to nije predmet RH, a ako neko na području RH pa makar govorili to i u virtualnom svijetu počini bilo kakvo djelo onda je i to onda rješavamo ovim zakonom. Tako da terminologija suvereniteta i ako gledamo općenito sigurnosti mislim da upravo je kontradiktorno ono što govorite jer da mi i pod okriljem EU, Europske komisije upravo stečemo veću sigurnost, veću mogućnost zaštite od takvih napada na širem prostoru nego da smo sami izdvojeni, onda tek ne bi bili dio nikakve obitelji, ni Europola, niti bilo čega drugog. Cijenjeni kolega, baš ste mi lijepo pitanje postavili, hvala vam na tome. Prvo ovako, što se tiče tih napada, oni eskaliraju, znači ta tema je tek danas aktualna jer prije tih napada nije bilo. Druga stvar, što se tiče registracije tvrtki, to je ključna stvar, mi bi mogli donijeti ovim zakonom uredbu da društvene mreže koje djeluju na prostoru Hrvatske da moraju biti i registrirane u RH. I problem smo riješili. I onda Facebook ili bilo koja društvena mreža ne bi mogla raditi što radi a to su neke države i napravile. To su neke države napravile. Npr. u Rusiji Facebook ne postoji. Ja nisam za zabranu Facebooka da se razumijemo, da se razumijemo, gospođo Pusić molim vas malo tiše budite, nisam za to, ali sam da se naš prostor zaštiti na ovaj način, da tvrtke koje rade na prostoru RH budu registrirane. I na koncu kolega, pa naravno da gubimo suverenitet. U onom trenutku kada ovlasti s nacionalnog zakonodavstvo prebacujemo na međunarodne institucije. Znači ako vi imate nekakvu multinacionalnu kompaniju sa sjedištem u Americi ili tko zna gdje, kako ćete vi nju sankcionirati za nekakvo ponašanje koje smatrate da je protivno hrvatskim zakonom samo iz perspektive Hrvatske? Znači europski pravni okvir i šire od toga, znači ugovore sa SAD-om i sa drugim državama. A alternativa, kažem, da radimo nešto kao Kina, da znači blokiramo servere itd., ne znam koliko je to zbilja realno u ovoj situaciji. Tako da, ako ste nešto pokazali ovom raspravom upravo je to da nam treba više multilateralnog dogovaranja znači na svjetskoj razini kako bi svi ušli u taj jedan sustav. I to je jedan od razloga zašto neke države koje smo spomenuli ne žele sa EU sklopiti bilateralne ugovore na tu temu. A druga stvar što se tiče napada i ovih odakle su došli itd., na tu konkretnu temu generala Praljka, pa mislim da je cijela stvar počela, što su neki iz Hrvatske prijavljivali neke poslove i tako gomilali i to slali u Facebook, pa je onda došlo do blokada itd.

Naravno da je, i nisam za zabranu kao što ste vi spomenuli npr. u Kini ili u Rusiji. Međutim, ako mi govorimo a hrvatski smo zastupnici i govorimo o sigurnosti naše domovine pa tu nema izlike, mi ne možemo reći pa da mi moramo surađivati. Znači nama je imperativ jedina stvar koja kao zastupnici u ovome Domu moramo voditi je nacionalna sigurnost. Pa nema izlike reći, pa moramo razgovarati sa svijetom, moramo biti sa Europskom komisijom u dobrim odnosima jer nam je zadatak i izabrani smo u ovaj Dom da bismo bili čuvari suverenosti naše domovine. I tu priča staje. A što se tiče napada koje ste spomenuli, bilo ih je naravno i unutar države i ti nisu, i ne znamo tko ih je radio a puno više ih je bilo izvana, sa sigurnošću znam. Hvala vam. Poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Pred nama je dakle u prvom čitanju Prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Riječ je o jednom dakle okviru koji apsolutno je potreban u RH i meni se čini da i tu smo malo zakasnili, da je trebalo već i prije. I taj nam okvir treba. Ja sam pred jedno 10-ak godina imala priliku čitati jednu knjigu, jedne australske arhitektice koja je govorila o gradu budućnosti, o tome kako će se planirati gradovi 21. stoljeća.

Ja nakon što sam pročitala knjigu koja je bila dosta zanimljiva, počela sam samo zbog planiranja gradova, sam nekako zaključila i rekla, pa u mom životnom vijeku toga neće biti pa možda će se to razvijati i nekako drugačije. No međutim 10 godina kasnije ja moram reći da to što sam u toj knjiži čitala je stvarnost. Pogledajte uopće, dakle svi smo na određenim mrežama, svi koristimo određene usluge, možete doći, evo tu imamo čak i dosta je kolega, tražite uslugu, sada je, krene lijepo vrijeme, kozmetičara, nekog u Zagrebu. Drugi dan otvorite svoj recimo Google ponovno nešto i vama će se barem 10, 15 slikica krenuti van gdje vam se nude te usluge. Dakle netko je točno vidio što radite, kako radite i nudi vam sada sve moguće usluge. I to je svijet realnosti u kojem mi živimo. Mi ne možemo zažmiriti nad tom činjenicom i ne možemo zažmiriti nad svijetom gdje je zapravo onaj nestvarni svijet koji mi, koji je putem svih mogućih mreža i svih tih finih mreža koje se pletu je naš svijet realnosti u kojem živimo gdje je naš privatan život, javan točno onoliko koliko ga mi stavljamo i koji se može koristiti ne samo zbog toga da će nam netko ponuditi ove kozmetičarske usluge o kojima sam ja govorila što mi je bio dobar primjer nego će i neke druge stvari. Ono što se desilo sa cambridge analitikom, ljudi moji, pa to se dešava i u RH, samo u nekom drugom mjerilu i u nekom manjem mjerilu. Dakle, jednako tako, vrlo jednostavno i spretno se može doći do podataka o svima nama koji koristimo uslugu HEP-a, za i putem HEP-a zapravo dobivamo električnu energiju, odnosno to koristimo. Samo netko tko će uzeti sve naše podatke iz HEP-a gdje su ime i prezime, gdje je OIB, to može koristiti vezano i uz opće definiranje jedne političke scene u Hrvatskoj, definiranje u tome za koga glasati na sljedećim izborima. Dakle to je realnost i to je stvarnost. Da se vratimo ono što je tema, tema je ovaj zakon i ovaj zakon nam treba i dobro je da treba, ja sam pitanje i državnom tajniku postavila u smislu uredbe koja se, odnosno podzakonskog akta koji se direktno veže na ovaj zakon i dobro je da se nije odlučilo za onu metodologiju da se mijenjaju svi drugi zakoni. Dakle i mi imamo dosta dobrih zakona koji su dobro definirani i onda gdje kiksamo? Kiksamo na provođenju jer taj zakon onda kad ga donesemo, stavimo u ladicu i zaboravimo za njega do određenih situacija. Ja moram priznati da sam se u svom profesionalnom životu susrela sa niz stvari, vrlo rano je u procesu projektiranja su se krenuli koristiti različiti kompjuterski programi. Danas djeca koja krenu upisivati arhitekturu, crtaju samo na I. semestru. Uopće da dobijemo kontekst kako se svijet mijenja.

Ja ne znam na njega jer ga nisam morala koristiti, dakle to je nešto prije kalkulatora što je išlo. Ja sam cijeli svoj fakultet završila crtajući. Danas djeca imaju samo na arhitekturi predmet crtanja i crtaju I. semestar, iza toga rade sve kompjuterskim programima. Prvo hakiranje koja sam se ja susrela, odnosno prva krađa je bila krađa kompjuterskih programa. Dakle na hrvatsko tržište su došli kompjuterski programi za projektiranje, krenulo se projektirati u tim programima, i onda je krenulo zapravo krađa i to vam je krađa vašeg projekta. Dakle, tad sam se prvi put susrela uopće što to znači i vidjeti opasnost, dakle s jedne strane i zaista morate dobiti informacije, morate baratati svim informacijama, trebate zaista koristiti sve što je ali s druge strane te opasnosti i u tom smislu je ovaj zakon važan. No međutim, ljudi koji će raditi i provoditi i voditi računa da se ovaj zakon, dakle da se zaštite, bi trebali biti otprilike ja bih rekla isti tip ili isto obrazovani ili isti oni koji s druge strane su hakeri jer jedino se oni međusobno razumiju i razumiju jezike. Vi ako imate s druge strane, tu imamo cijelo vrijeme primjere, nekakve mlade dečke, danas djeca prije već 1. razreda osnovne škole su kompjuterski obrazovani, ne samo da su obrazovani na način nego se njih uči i raditi određene programe. To je stvarnost. Dakle nama zakon treba, treba nam zakon jer morate imati nekakav pravni okvir, u tom pravnom okviru se morate kretati. E sad je smisao, uvijek je ono provođenje, tko će ga provoditi, da tu budemo vrlo fleksibilni, da tu budemo vrlo brzi. Za vrijeme, mi imamo ovaj zakon u prvom čitanju, pa će on nakon dopune doći u drugo čitanje, pa ako budemo jako brzi, to ćemo uspjeti prije ljeta, ako budemo malo sporiji, to ćemo imati na jesen, za to vrijeme se u svijetu uopće u kojem živimo, u svijetu tih promjena će se desiti barem niz promjena i nakon Cambridge analitike koji je pukao na svjetskoj razini, će puknuti neka druga analitika i neku drugu priču. Dakle, da se vratimo možda i u svijet politike. Još uvijek su rasprave koliko su zapravo Rusi utjecali na izbore u Americi. Kako su utjecali? Naravno ne u onim filmovima koje smo mi gledali, filmovima o James Bondu gdje postoje neki spavači ili nekim drugim filmovima pa 20 godina spavaju u Americi pa odjedanput oni nešto rade. Putem jednog svijeta kibernetike jer je to postao stvarni svijet. Sve više ljudi kupuje on line, sve više ljudi svoje uopće ne znam, hranu naručuje s dostavom doma, dakle sve više sjedi doma i zapravo funkcionira na način putem jednog svijeta kojeg vi racionalno ne možete zamisliti, dakle jednog svijeta kibernetike ali tu zapravo otvarate sve svoje podatke. Iz toga neko može vidjeti ne samo one podatke koje možete vidjeti iz OIB-a, vi možete vidjeti kakvu imate familiju, koliko ima članova, kako se hranite, koliko ste spremni trošiti novaca, dakle, niz, niz stvari. Stoga, mi ćemo zaista i to kroz rasprave, vidite da podržavamo, i mislim da je zaista vrijeme ovakvog jednog zakona ali je vrijeme da se i u svojim glavama i u svemu ostalim susretnemo sa realnošću svijeta u kojem živimo, da probamo kad će se zapošljavati ljudi koji će provoditi odnosno koji će voditi, da to bude isti tip ljudi kao s druge strane onih koji su spretni i okretni jer ovaj zakon nas zapravo tjera da promišljamo i da budemo brži u nekakvim stvarnostima jer stvarni svijet ide mimo nas. Ono što mi nismo, zato sam namjerno govorila, čovjek kad govori o svojim iskustvima, onda apsolutno se može staviti u taj nekakav kontekst. Dakle, ja sam kad sam krenula studirati, za nas je bio domet kalkulator. I fotokopirni stroj koji vam je pomogao. Danas na tom istom fakultetu djeca isključivo rade na kompjuterima, isključivo, dakle apsolutno se projektira drugačije, radi se drugačije, i zbog toga sam i namjerno spomenula tu knjigu koja je meni bila interesantna na način kako se promišlja razvoj gradova bez trgovačkih centara, da drugačiji način, usluge se pruža drugačije, no međutim to i pokazuje svijet u kojem živimo i pokazujemo da je to naša stvarnost i toj stvarnosti trebamo na adekvatan način odgovoriti.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, jako simpatično ste rekli ovo vezano za da tako kolokvijalno kažem, namještanje rezultata na tražilici pa me to ponukalo da se javim i nisam se htjela javiti na prethodnu raspravu koja je u ovoj kompleksnoj temi pobrkala kruške i jabuke. Ono što ste vi dobro primijetili i iznijeli, na kozmetičkom salonu zato je zapravo između ostalog, bila i otvorena istraga 2015. koju je Europska komisija vodila protiv Google, zbog 4 stvari, a koliko se sjećam, jedna stvar je bila sabotiranje linkova za shopping stranica konkurenata, 2 stvari su im dokazane, 2 stvari nisu. I Google odnosno, njihova tvrtka Alfabet, je morala platiti 2,42 milijarde eura Europskoj komisiji kazne. Znači tvrtke koje imaju sjedište u SAD-u, moraju poštovati poslovanje koje je regulirano europskim zakonom. I kada prije vas netko raspravlja na način, na koji je, onda vas uvijek povuče, da nastavite raspravu, tamo gdje je prethodnih stao, ja sam odlučila da vratimo raspravu, točno tamo gdje je tema, da vratimo raspravu, u svijetu u kojem živimo. U svijetu u kojem, ja se tu isto usudim reći, ja kada gledam razliku, između ne znam mene i mog sin, on apsolutno živi u tom nekakvom drugom svijetu i za to trebate dati odgovor. Dakle, mi u jednom mirnom svijetu, znamo dati odgovor, na ono što nam je jasno, što nam je prepoznatljivo. I zaista, kada uđete u realnost, tvrtke plaćaju i odštete i plaćati će odštete i tu se krije puno, puno više problema, nego što smo ih mi u ovom trenutku i spremniji i možemo ih sagledati. Idemo dalje, sada je na redu, zadnja rasprava, pojedinačna, poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Donošenje predmetnog zakona, proizlazi iz obveze RH, kao članice EU, za prinos direktive o mjerama, za visoku zajedničku razvijenih sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava, koja je donesena 6. srpnja 2016. u nacionalno zakonodavstvo. Direktiva utvrđuje obvezu država članica u iste mjere za visoku razinu kibernetičke sigurnosti, u slijedećem sektoru, energetika, električna energija, nafta, plin, prijevoz, zračni, željeznički, vodni, cestovni, bankarstvo, zdravstveni sektor, opskrba vode za piče i njezina distribucija, digitalna infrastruktura, razmjena internetskog prometa, usluga naziva domena i kontrola vršne nacionalne domene. Direktiva uz obvezu uvođenje tehničkih i organizacijskih mjera za upravljanje rizicima i mjera za sprječavanje svođenje na najmanju moguću mjeru učinka incidenata na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava uvodi i obvezu obavješćivanja, o incidentima koji mogu imati značajan učinak na pružanje usluga. Iako su rizici usmjereni, prvenstveno na mrežne i informacijske sustave, koji su u potpori ključnih usluga u odabranim sektorima, odnosno, digitalnim uslugama, incidenti prema definiciji iz direktive, obuhvaćeni opći opseg svih kategorija mogućih incidenata, kvarova, nesreća i napada, koji mogu imati negativni učinak na sigurnost mrežnih informatičkih sustava. Kriterij za određivanja incidenta koji imaju znatan učinak na pružanje … [[Govornik se ne razumije.]] usluga, sadrže obavijesti o incidentima kod operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, način dostave obavijesti i druga pitanja bitna za postupanje s takvim obavijestima, predlaže se urediti podzakonskim propisima. Stoga je prijedlogom zakona, radi potpunog prijenosa direktive u nacionalno zakonodavstvo, predviđeno donošenje podzakonskog akta, uredbe Vlade RH. Prijedlogom zakona, uvode se zahtjevi koji se postavljaju kao mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti, operatora ključnih usluga i koji su usmjereni na osiguravanje, kontinuiteta definiranih ključnih usluga direktivom zadanih sektora u RH. U tu svrhu prijedlogom zakona obuhvaćene su tehničke i organizacijske mjere za upravljanje rizicima kao i mjere za sprječavanja, uvažavanje učinaka incidenata ali i obveza sustavnog obavješćivanja o incidentima, njihovog koordiniranog rješavanja na sektorskog nacionalnoj i EU razini. Predmetne mjere i razrada obveze izvješćivanja o incidentima, pobliže će se propisati ranije spomenutom uredbom Vlade RH, odnosno, provedbenim propisom komisije. Kako bi se ispunila temeljna svrha direktive, odnosno, uspostavila sustavna koordinacija svih relevantnih dionika, kao i razvila svijest o mogućim ugrozama u kibernetičkom prostoru, te prikladno upravljalo rizicima i razmjerno rizicima provodile mjere zaštite, prema direktivi nužno je predvidjeti i odgovarajuće prekršajne odredbe, kojima bi se obuhvatile one subjekte koje ne postupaju u skladu sa zahtjevima zakona. Hvala.

Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, gospođo i gospodo. Svima vam zahvaljujem na ovom raspravi, na izrečenim primjedbama i sugestijama. Vidimo da ste svi skupa svjesni da treba postojati sinergija djelovanja između fizičke i virtualne komponente sigurnosti društva. Dakle, ova virtualna, kao što ste rekli, postaje sve važnijom.

Sigurnost naših građana, naših tvrtki i društva u cjelini je naravno, prvi prioritet ove Vlade i vjerujemo i svih drugih institucija koje djeluju u zemlji. Bilo je puno govora o zaštiti i podataka i straha od neovlaštenog korištenja tih podataka, morao bi reći, samo da ovaj zakon, prvenstveno govori o infrastrukturi, a ne o sadržaju, tako da, a ključni naglasak, dan je upravo na, infrastrukturu i njenu zaštitu. Ponoviti ću da od donošenja strategija o kibernetičkoj sigurnosti i Akcijskog plana 2015.-2016. godine da je cijeli niz mjera predviđen na podizanje svijesti o opasnostima i na edukaciju građana, tvrtki i državnih tijela. Čak evo i neki programi primjerice Pravosudne akademije koji se sada revidiraju donose imaju prvenstveni naglasak na upravo edukaciju i jačanje svijesti o opasnosti u ovom novom kibernetičkome svijetu. Sve vaše primjedbe ćemo pozorno razmotriti, a zbog ovih obaveza koje sam istaknuo što ranijeg donošenja zakona i onda posljedično i uredbe, naš je cilj da se konačni prijedlog zakona pred vama svakako još u ovome čitanju prije ljeta. Izvolite. Poštovani predsjedniče SAbora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Društvene mreže ne smatram kibernetikom niti informatičkim sustavom. To je za mene samo suvremeniji, neposredniji oblik komunikacije, nekada su bili glasnici, pa su bila pisma, pa telefoni itd.

Probajte nešto.

Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ulazak, boravak i rad stranaca u RH uređen je Zakonom o strancima iz 2011. godine sa novelama iz 2013. i 2017. godine. Predloženim Konačnim prijedlogom zakona o izmjena i dopunama Zakona o strancima važeći zakon usklađuje se s direktivom EU 2016/801 EU Parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. godine o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja OPR poslova. Ovom bi se direktivom trebalo promicati Unija kao privlačno mjesto za istraživanje i inovacije te bi se trebalo unaprijediti njezin položaj u globalnom natjecanju za darovite osobe i na taj način dovesti do povećanja ukupne konkurentnosti i stopa rasta Unije uz istovremeno stvaranje radnih mjesta koje pridonose rastu bruto nacionalnog dohotka. Sve ono što vrijedi za EU naravno vrijedi i za RH i cilj je da ova implementacija ove direktive u naše zakonodavstvo poluči također takove učinke koji će dovesti do razvoja, istraživanja, dovesti nove mlade ljude u našu zemlju. Do sada u RH imamo relativno mali broj učenika i studenata, a posebice mali broj istraživača koje bi Hrvatsku vidjele kao poželjno odredište. Npr. u prošloj 2017. godini evidentirano je 633 osobe na školovanju i studiranju u našoj zemlji, a svega je njih 16 reguliralo boravak u Hrvatskoj u svrhu istraživanja. Ova direktiva koju sam rekao ona je zamijenila do tada važeće direktive iz 2004. i 2005. godine koje su regulirale pitanje odobravanja boravka studenata učenika i istraživača. Ovim predloženim zakonom unaprijedit će se zakonodavni okvir reguliranja boravka i rada za ove kategorija istraživače, volontere i pripravnike te boravak studenata i učenika. Izmjene će omogućiti jednostavnije reguliranje njihovog boravka u Hrvatskoj i time mi se nadamo učiniti Hrvatsku poželjnijom destinacijom za ove kategorije osobe. Izmjenama zakona olakšat će mobilnost istraživača i studenata unutar europskog gospodarskog prostora kao i mogućnost da istraživači i studenti rade, barem djelomično za vrijeme njihovoga boravka u RH. Kako bi Republika Hrvatska bila privlačnija državljanima trećih zemalja koji bi kod nas željeli provoditi istraživačku djelatnost, članovima njihovih obitelji trebalo bi omogućiti da im se pridruže i da imaju koristi od odredbi o mobilnosti unutar EU. Stoga se ovim izmjenama Zakona propisuje da mobilnost koriste i članovi obitelji istraživača kojima je odobren boravak u drugoj državi članici europskoga gospodarskog prostora i koji je radi provedbe istraživanja došao u RH. Nadalje, Zakonom je omogućeno da istraživač nakon završetka istraživanja i student nakon završetka studija mogu regulirati boravak u svrhu traženja zaposlenja, odnosno radi osnivanja trgovačkog društva ili radi registracije obrta. Usvajanje predloženog teksta Zakona istraživačima i studentima omogućiti će se jednaka prava kao i hrvatskim državljanima u odnosu na radne uvjete, uključujući plaću i prestanak ugovora o radu, kao i sigurnosne zahtjeve u mjestu rada, slobodu sindikalnog organiziranja i članstva u sindikatu ili bilo kojoj strukovnoj organizaciji, pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, pravo na opće i strukovno obrazovanje, kao i priznavanje obrazovnih i stručnih kvalifikacija. Jednako tako, predloženim Zakonom se pripravnicima volonterima i učenicima osigurava pravo na jednako postupanje u svezi s pristupom robama i uslugama, kao i priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija. Prijedlog Zakona u skladu sa Direktivnom po prvi put regulira boravak i rad pripravnika koji je stekao kvalifikacije razine visokog obrazovanja ili koji studira u trećoj zemlji, s ciljem stjecanja kvalifikacije razine visokog obrazovanja koji će u RH sudjelovati u programu osposobljavanja u svrhu stjecanja znanja, prakse, iskustva u profesionalnom okruženju. Svoj status pripravnik će moći regulirati putem potvrde o prijavi rada do 90 dana odnosno dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote s rokom važenja do 6 mjeseci, koji će moći produžiti najdalje još 6 mjeseci, ako je potrebno za završetak pripravništva. Osim dakle ovih odredbi koje su posljedica implementacije Direktive, u Zakon su unijete još stanovite izmjene i dopune. Jedna od njih se odnosi na činjenicu da smo kao država sve više suočeni sa nedostatkom radnika, posebno u nekim gospodarskim sektorima, pa se ovim Zakonom također omogućuje da se dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote mogu izdati državljanima trećih zemalja temeljem sporazuma koji Vlada RH zaključuje sa nekom zemljom. Ove odredbe omogućiti će primjenu najavljenih sporazuma sa BIH, Ukrajinom ili drugim zemljama za koje se ukaže potreba i koje su potencijalni izvor radne snage za naše gospodarstvo. Zakon također propisuje reguliranje rada izvan godišnje kvote državljanima treće zemlje koji su na specijalizaciji u RH u djelatnosti zdravstva, sukladno posebnim propisima. Zakon nadalje redefinira okolnosti koje mogu ukazivati na rizik od izbjegavanja obveze napuštanja europskog gospodarskog područja za nezakonite migrante. Naime, nova definicija rizika od izbjegavanja pruža više osnova za smještaj u prihvatni centar. Naime, Europska komisija je donijela 7. ožujka 2017. godine preporuku u kojoj su detaljnije razrađeni kriteriji za određivanje rizika od izbjegavanja direktive o povratku, tako da su te odredbe implementirane u naš zakon, dakle, sukladno s preporukom i priručnikom Europske komisije. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada RH predlaže donošenje ovog Zakona po hitnom postupku, budući da je 23. svibnja 2018. godine rok za notifikaciju navedene Direktive. Dakle, imamo još relativno malo vremena. Nakon usvajanja Zakona potrebno je izmijeniti i 3 podzakonska akta koji su već u visokoj fazi izrade i biti će donijeta u najskorijem vremenu nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. Hvala lijepa na vašoj pozornosti. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku, gospodinu Katiću na obrazloženju ovog Prijedloga konačnog Zakona. Imamo nekoliko replika. Izvolite.

Posebice predloženi novi Zakon. Možemo razmišljati o strancima u svjetlu velikog iseljavanja Hrvata, tako da bi prema nehrvatima koji su civilizacijski bliži većinskom narodu i bitno ne bi dovodili do većih potresa pri uključivanju u suživot u zajednici, trebali bi biti manje restriktivni, možda više tolerantni. Što mislite o tome? Zahvaljujem poštovanom kolegi Kirinu. Želite odgovorit?

Većina zemalja kad odlučuje koju radnu nagu treba, koju radnu snagu privući, u kriteriju uključuje poznavanje jezika dotične zemlje i nekakvu civilizacijsku bliskost naravno uz stručne i radne kvalifikacije je prvenstveno riječ o zaposlenicima. Dakle i naša država može zaključiti takve odnosno donijet takvu imigracijsku politiku ali može i zaključiti sporazume, bilateralne sporazume sa ciljanim državama i to Vlada RH i priprema. Gospodine državni tajniče, pa ja dolazim iz sustava visokog obrazovanja pa znam da je procedura ako želite dovesti nekog studenta izvana na razmjenu iz treće države ili istraživača ili gosta … [[Govornik se ne razumije.]] muka, evo ja vam to otvoreno govorim, vrlo je komplicirano i postoji puno nesnalaženja i tu ima dosta problema tako da mi je drago da se ovaj zakon donosi, on će svakako pomoći pojednostaviti procedure za državljane trećih država poput sjedinjenih država, Kine, Indije, itd., to je jako dobro, o tome ću govoriti u pojedinačnoj raspravi.

Poznavanje propisa bi uvelike olakšalo i do sada reguliranje boravka i rada studenata istraživača i zbog toga svaka znanstvena ili visoko školska institucija bilo bi dobro da, i mi ćemo obavijestiti kad ovaj zakon bude donijet, da se pripremi i da zna objasniti istraživačima i studentima kome se obratiti i kako može regulirati boravak u RH. A ove kategorije o kojima ovaj zakon govori su esencijalne za svako društvo koje se želi razvijati i mi ćemo osim implementacije ove direktive u Zakon o strancima, i kod izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu koje se pripremaju također, u jednoj odredbi favorizirati ovu skupinu da ako želi nakon završenog studija u RH može pod povoljnijim uvjetima dobiti hrvatsko državljanstvo. Slijedeća replika, poštovani kolega Ranko Ostojić, izvolite. Moje pitanje, pošto ste maloprije spomenuli, kada će biti donesena migracijska politika RH i drugo pitanje je zašto u vašem uvodnom izlaganju niste ni riječi rekli o javnom savjetovanju u kojem su odbijeni svi prijedlozi nevladinih udruga od početka do kraja, upravo vezano za povrede eventualno ljudskih prava? Odgovor državni tajnik Katić, izvolite. Poštovani gospodine zastupniče, trenutno po važećem zakonu ne postoji obveza donošenja migracijske politike premda migracijska politika je sigurno nešto što daje upute i olakšava dolazak ljudi i olakšava gospodarstvo da dobije potrebnu radnu snagu. Što se tiče e-savjetovanja kao što znate, kod e-savjetovanja se određene primjedbe mogu prihvatiti, određene se primjedbe ne prihvaćaju, u ovom slučaju primjedbe nisu prihvaćene jer se u pravilu nisu odnosile na prijedlog izmjena i dopuna nego na važeći tekst Zakona o strancima koji se nije mijenjao.

Slijedeća replika, poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, državni tajniče. Raspravljati o ovoj temi je nemoguće a ne dotaknuti se migranata i krize s migrantima. Naime to je bila najveća kriza od Domovinskog rata kada je preko hrvatskog područja prošlo preko 660 000 migranata, moramo ovdje naglasiti da je hrvatska policija tj. MUP odlično odradio cijelu tu kriznu situaciju. Međutim, dandanas saznajemo iz novina da malo pa malo policija naiđe na krijumčare migrantima, znači da li i koliko je još uvijek ta tema aktualna odnosno da li i koliko je ta prijetnja RH migrantima aktualna?

Odgovor državni tajnik Katić, izvolite. Poštovani gospodine zastupniče, ilegalne migracije su svakako prijetnja sigurnosti svake države, u ovom slučaju budući da RH se nalazi na imigracijskim rutama i naravno ukupnoj sigurnosti EU-a.

Broj migranata lagano raste ali nije narastao bitno u odnosu na prošlu godinu. Prije nastavka, na galeriji su nam se priključile učenice i učenici gimnazija Antun Gustav-Matoš iz Zaboka i Privatne sportske jezične gimnazije Franjo Bučar iz Zagreba, te njihove profesorice i profesori pa ih srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu. [[Pljesak]] Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni državni tajniče sa suradnicima. Pred nama su Izmjene i dopune Zakona o strancima koje dolaze iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, itekako se tiču i djelokruga rada Ministarstva obrazovanja, Ministarstva gospodarstva. Zakon o strancima donosimo po hitnom postupku, kao što smo čuli od državnog tajnika radi usklađivanja sa direktivama EU i roka koji nas veže. Međutim, da i nije tako aktualizacija ovoga pitanja i Zakona o strancima bila bi nužna u RH obzirom i na migrantsku krizu ali i obzirom na kronični nedostatak radne snage mladih, obrazovanih i kvalificiranih ljudi za određena radna mjesta s kojim se posebno suočavamo kao izrazito turistička zemlja. Nužne promjene su ovoga zakona i one će omogućiti reguliranje boravka i rada istraživača, studenata, pripravnika, volontera, učenika, kako je to propisano europskim direktivama i radi sve veće potrebe ovakvih boravaka stranih državljana kao i činjenice pristupanja institucija RH europskim sporazumima, institucijama. Strancima će s izmjenama i dopunama ovoga zakona biti olakšano reguliranje ne samo boravka nego i njihova rada u RH. Vlada je otprije već posebnim amandmanom regulirala i status Hrvata bez hrvatskoga državljanstva koji se ne smatraju strancima u smislu ovoga Zakona a svoja prava ostvaruju sukladno propisu o odnosu RH s Hrvatima izvan RH. Kao što je državni tajnik i rekao 2017. godine 633 osobe su regulirale privremeni boravak u svrhu školovanja ali samo njih 16 u svrhu njihova istraživačkoga rada. Hrvatska ovim izmjenama i usklađivanjem postaje atraktivna za sve istraživače, volontere, studente ali i otvara mogućnost istima da rade za vrijeme svog boravka u RH. U dosadašnjim direktivama koje smo imali i u odredbama našega Zakona iz 2011. godine uočeni su nedostatci koji su se posebno ticali prihvata prava pristupa zaštitnim mjerama, pristupu studenata tržištu rada tijekom njihova studiranja te odredbama o mobilnosti EU. Pa se smatra naravno da su potrebna i poboljšanja vezana za kategorije, državljane trećih zemalja. Sami smo svjedoci i da gotovo na tjednoj razini u Saboru donosimo određene sporazume, ugovore, konvencije koje nas obvezuju na suradnju sa trećim zemljama. Treba naglasiti da se ovim izmjenama i dopunama olakšava i reguliranje statusa učenika koji dolaze u Hrvatsku u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i koji sukladno zakonu tada mogu sudjelovati u priznatom, državnom ili regionalnom, obrazovnom programu u kontekstu programa razmjene učenika ili u obrazovnom projektu koji vodi obrazovna ustanova sukladno posebnom propisu, ne više samo u priznatom programu razmjenu koje je odobrilo nadležno ministarstvo. Ovaj prijedlog zakona također nas podsjeća i na činjenicu a tiče se dakle i Ministarstva obrazovanja i svih ovih podataka koje svakodnevno čitamo da je u Hrvatskoj danas samo nešto više od 17% stanovništva starijeg od 19 godina visokoobrazovano. I naravno da je i intencija ovoga zakona da Hrvatska privuče što više broj visokoobrazovanih ljudi koji su zainteresirani naravno ostati raditi ovdje u svojim istraživačkim projektima a naravno da i novim Zakonom o državljanstvu će Ministarstvo unutarnjih poslova regulirati i takav njihov status. Klub HDZ-a podržati će donošenje ovoga zakona po hitnome postupku, posebno zato što je Hrvatska suočena sa kroničnim nedostatkom radnika, posebno u određenim gospodarskim sektorima kao što sam malo prije rekla i ovim se dakle omogućuje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote koje se mogu izdavati državljanima trećih zemalja a temeljem sporazuma kojeg Vlada RH zaključuje sa trećim zemljama. Posebno se odnosi i na primjenu sporazuma sa BiH-a i Ukrajinom, drugim zemljama koje se naravno u Hrvatskoj gledaju kao potencijalna tržišta radne snage i kvalificiranih ljudi. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sanji Putici na ovoj raspravi. Poštovani potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, štovani državni tajniče sa vašim suradnicama i suradnikom. Zakon o strancima koji regulira područje ulaska, boravka i rada stranaca u RH donesen je 1. siječanj 2012. godine, mijenjan 2013., 2017. Ovo spominjem iz razloga što je već i tada bila prilika da ne dođemo u ovu situaciju da zapravo u zadnji čas interveniramo u … [[Govornik se ne razumije.]] ni da riskiramo kaznu EU i da nam se ne dogodi pokretanje službenog postupka povrede prava EU ali dobro. Mislim da je možda puno važnije osim reguliranja radno pravnog statusa pitanje srednjoškolskog obrazovanja, poticanja, atraktivnosti za strane studente, učenike itd. Reći da se ovdje kriju i određene odredbe koje apsolutno zadiru u ljudska prava. I ja ću se prije svega orijentirati na taj dio a to će biti i obrazloženo i to su razlozi zašto nećemo podržati zakone, Izmjene i dopune Zakona o strancima. Govorim u ime kluba SDP-a. Prije svega malo prije sam pitao vezano za migracijsku politiku, vrlo važno pitanje, ali da vam pomognem, državni tajniče pošto očito ili niste informirani ili vam nisu rekli, Vlada RH je odbila donošenje nove migracijske politike, imali smo je od 2013. do 2015. godine uredno napisano da neće biti donesena. Ja bih samo podsjetio da ta migracijska politika upravo regulira ona goruća pitanja koja u ovom trenutku imamo, a to je da kako da u Hrvatskoj ostanu mladi, kako da potaknemo da ona bude atraktivna za naše sugrađanke i sugrađane, naše studente i studentice, a ne da zapravo sada ovim zakonom pokušavamo nadoknaditi sva ona radna mjesta radi kojih naši ljudi odlaze. I to je razlog zašto od nekadašnjih 394, 395, 398 tisuća ako se sjećate onih brojčanika koji su bili po pitanju broja nezaposlenih, danas bi to moglo biti negdje na 200.000 zato što ih je toliko u međuvremenu otišlo tražiti posao na drugo mjesto, pronašli su atraktivnost u Irskoj i na drugim pozicijama, a razlog je vrlo jednostavan. Ovdje su slabo plaćeni, nemaju kvalitetne uvjete i to je razlog zašto ti ljudi odlaze odnosno zašto upravo nema poticajnih mjera koja bi se kroz takvu migracijsku politiku napravilo. Ja bih još jednu stvar rekao, a to je pitanje naše dijaspore odnosno ljudi koji žive vani, poticanja potomaka dijaspore koji su bili regulirani da se njihov dolazak potakne u RH i to je Vlada RH odbijajući migracijsku politiku odbila. Ovo spominjem u kontekstu da ovaj Zakon o strancima koji sadrži dio pozitivnih odredbi oko toga kako regulira status studenata krije jednu puno važniju stvar, a to je druga stvar koju ste maloprije napomenuli i niste nas točno informirali. Nije istina da su nevladine udruge u javnom savjetovanju davale primjedbe na postojeći zakon pa ću ja čitati točno onako kako je znači amandmani su se odnosili na članak 3. zakona o izmjenama i dopuna Zakona o strancima koji regulira upravo njihov amandman glasi, a to je da se tim člankom promijeni, izmijeni i briše riječ bez obrazlaganja. Obrazložili su to iz razloga šta nemogućnost stranca da sazna razloge zbog kojih ga RH proglašava sigurnosnom prijetnjom stavlja tu osobu u neravnopravan položaj da se brani od iznesenih optužbi. Tu otvara mogućnost za arbitrarnost pri ocjeni predstavlja li neko prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Ustavni sud je još 1996. godine ukinuo dio odredbi članka 209. Zakona o upravnom postupku u dijelu koji je propisivao mogućnost da se razlozi ne moraju navesti u rješenju kada je to u javnom interesu zakonom ili uredbom izričito predviđeno. Prema ocjeni Ustavnog suda obrazloženje određenog rješenja učvršćuje načelo zakonitosti te djeluje protiv eventualne samovolje proizvoljnosti. Preko obrazloženja najlakše se utvrđuje da li je upravo tijelo se vodilo načelom zakonitosti i postupalo na isti način tijekom vođenja postupka. Također Ustavni sud ukinuo je i odredbe stavka članka 26. Zakona o hrvatskom državljanstvu još 1993. godine kojim je bilo propisano da obrazloženju rješenja u odbijanju zahtjeva za stjecanje državljanstva ne moraju biti navedeni razlozi za odbijanje zahtjeva. Već u toj odluci Ustavni sud je utvrdio da provodeći ustavna jamstva, napominjem ustavna jamstva na žalbu i kontrolu zakonitosti pojedinačnih akta, upravnih vlasti, Upravni sud tijekom upravnog spora nije u mogućnosti obaviti svoju dužnost ukoliko rješenje ne sadrži valjano obrazloženje. To ste izbjegli odgovoriti, to nije dobro. Istina je sljedeća, a to je da upravo se povrijedi ono šta je možda najvažnije u temeljnom aktu napisano, a to je da svako ima pravo na obrazloženje i naravno na drugi stupanj na žalbu po tom rješenju. Činjenica jedna da se time osporava pravo na efikasan pravni lijek. Ono šta ja vjerujem, a to je jasno da i europska pravo, europska praksa, a sigurno i sve one presude koje nam dolaze iz Europskog suda dokazuju da je ovaj amandman bio u potpunosti ispravan. Vjerujem da će se nać i na primjedbama ovog zakona. U članku 4. zakona o izmjenama i dopuna Zakona o strancima također je predloženo da se izmijeni na način da se iza riječi donosi doda riječ obrazloženo te da se iza riječi rješenje dodaju riječi uz precizno navođenje razloga odbijanja te da se brišu riječi rješenje se donosi bez saslušanja stranca. Sama činjenica da neko ne sudjeluje uopće u postupku institut odbijanja ulaska državljana treće zemlje potrebno je uskladiti sa Zakonom o schengenskim granicama jer članak 14. Zakona o schengenskim granicama predviđa da se primjenom odredbi odbijanju ulaska ne smije dovesti u pitanje primjena posebnih odredbi … naziv i međunarodnu zaštitu i na izdavanje viza za dugotrajni boravak.

Rečenica u kojoj se rješenje donosi bez saslušanja stranca samo o sebi govori na koji način prema tome postupamo. Zato ponavljam, sve ovo atraktivno je zapravo krinka u kojima se u ovim člancima odbijaju mogućnosti da se promijene i poprave stvari. Također članovi obitelji osoba koje su ostvarile međunarodnu zaštitu ne nalazi se na teritoriju RH nerijetko nemaju putne isprave, neke od njih borave u izbjegličkim kampovima izvan države porijekla u vlastitim državama porijekla ne mogu se obratiti zbog opasnosti od proganjanja. I u tim slučajevima je trebalo odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji te nakon toga izdati putnu ispravu za potrebe dolaska i ulaska u RH. U članku 27. u kojem se predlaže izmjena na način da ona osoba koja ne posjeduje dovoljno financijskih sredstava i nema osiguran smještaj da se briše i da se upravo tom izmjenom osigura da taj nedostatak financijskih sredstava i smještaja po prirodi stvari ne može predstavljati okolnost koja ukazuje na postojanje rizika od izbjegavanja napuštanja zemlje. Oduzimanje slobode uvijek treba biti posljednja mjera pa se postavlja pitanje opravdanosti, nužnosti i razmjernosti navedenih u zakonu. Što se tiče drugih ugroženih skupina, poput žrtava trgovanja ljudima, koje često moraju davati lažne podatke o vlastitom indentitetu ili koristiti krivotvorene isprave, a sve da bi zaštitili svoj identitet ili jednako tako pobjegli iz zemalja u kojima postoji rizik od proganjanja i zaštitili se od osoba koje zlostavljaju i iskorištavaju, ne smiju biti ugrožene u jednoj civiliziranoj, demokratskoj zemlji koja je dostigla visoke standarde EU, pa bi bilo neopravdano takve osobe lišavati slobode. Ovo je, po meni, jako bitno i činjenica je jedna da ne treba se braniti ovim birokratskim sistemima. Po meni je važno da se upravo kad već donosimo izmjene Zakona, iskoristi prilika i ove stvari poprave jer riskiramo dodatne situacije koje naravno, biti će zaštićene od europskih institucija i nažalost, biti ćemo ponovo u situaciji da budemo svjedoci da i ono što po našem Ustavu nije prihvatljivo, mora biti osigurano i ovim zakonskim rješenjima. Iz tog razloga predlažem da prihvatite amandmane koji će vam biti predloženi, da na taj način dođemo do situacije ukoliko to bude tako napravljeno, naravno da ćemo onda podržati. Ukoliko ne, mi ćemo biti protiv donošenja ovakvoga Zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ranku Ostojiću. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Ovo su izmjene i dopune Zakona o strancima koje se odnose na vrlo specifičnu kategoriju stranaca, ajmo reći odnosno ljudi koji nisu državljani bilo RH, bilo neke od članica EU i ovdje se naglašava da se odnose i na državljane dakle, Norveške i Švicarske, jel da? Dakle, zemalja koje jesu članice europskog gospodarskog prostora, ali nisu članice EU. To je mislim i Island, a vjerojatno će biti, ne znam da li će biti Velika Britanija, vidjeti ćemo kako će BREXIT pregovori završiti. Međutim, naravno veće je pitanje tzv. državljana, naime državljana tzv. trećih zemalja, dakle, onih koji su sasvim izvan ovih kategorija, bilo europskog gospodarskog prostora bilo EU, odnosno RH. Prvo pitanje koje se postavlja je usklađenost sa schengenskim pravilima. Dakle, samo da ponovim. Zakon se ne odnosi na sve strance, nego na one koji se dolaze baviti istraživačkim radom, studente, učenike, pripravnike i volontere, ako sam točno sve kategorije pobrojala. Dakle, ljude za koje smo u principu mi vitalno zainteresirani da ih dođe što više i da po mogućnosti, po završetku svog obrazovanja što više njih i ostane u RH i ne samo zbog toga što nam ti ljudi i taj profil ljudi treba, nego zato što je poznato da ovisno o broju ljudi koji se bave tom vrstom djelatnosti, dakle, znanošću, obrazovanjem, nekim vrlo stručnim poslovima, ovisno o tome kolika je kritična masa, onda razvijate i uvjete u kojima će naši ljudi rađe ostati. Dakle, u kojima će i naši mladi ljudi koji se bave nekom od tih aktivnosti imati veće istraživačke timove, više ljudi koji se bave tim specifičnim poslovima, kroz to će to biti i većeg profila i potencijalno se kvalificirati za kvalitetnije financiranje i kroz to naravno stvoriti i jednu pozitivnu atmosferu za ostanak i naših, u prvom redu mladih znanstvenika, odnosno ljudi koji se žele obrazovati u tom pravcu. Dakle, dvostruki je hrvatski interes da se stimulira ova vrsta dolaska ljudi u Hrvatsku, upravo ovog profila odnosno ove vrste interesa. Prvo pitanje, naravno koje se postavlja je usklađenost sa schengenskim pravilima, a u prvom redu pravilima vezanim za reguliranje azila. Dakle, ljudi koji traže azil, to smo imali prilike vidjeti upravo kod sirijskih izbjeglica, pogotovo u onom prvom valu gdje je bio veliki broj ljudi koje bi si mi zapravo mogli željeti da ovdje ostanu, dakle ljudi sa visokoškolskim obrazovanjem, ljudi koji bi vrlo dobro došli u svakom pogledu i našem gospodarstvu i u ukupnom društvu, obzirom na profil i obrazovanje, ali nisu udovoljavali cijelom nizu ovih uvjeta koji se ovdje spominju zato što su naprosto bili izbjeglice. Prema tome, samom tom činjenicom de facto se ljudi koji hoće i mogu potencijalno se baviti istraživanjem ili se obrazovati u RH, ali dolaze takvih konfliktnih i ekstremnih situacija kao izbjeglice se isključuju iz mogućnosti da se po ovim pravila ovdje počnu baviti ili znanstvenim radom ili se obrazuju u RH. Mislim da taj dio zaista treba još jedanput razmotriti. U onim kriterijima koji se spominju dakle, drugi problem koji vidimo u GLAS-u i HSU-u sa ovim Zakonom je kriteriji koji se spominju kao validni za odbijanje nečijeg zahtjeva za boravak u RH, bilo privremeni bilo na duži rok, ovisno o tipu djelatnosti je ona posljednja alineja u tom članku koji kaže, to je mislim čl. 3., koji kaže, ukoliko oni predstavljaju opasnost za nacionalnu sigurnost, zdravlje itd. Obzirom da tu nema jasno definiranih kriterija, to na neki način poništava sve one jasno definirane kriterije u prvih, mislim 4 točke koje se spominju, zbog toga što stavlja prostor arbitrarnosti. Dakle, da li netko predstavlja, ne definira se što znači, da li to znači da je on poznat policiji, da je tražen od policije. Dakle, nema jasnih kriterija što znači da predstavlja opasnost i kroz to se de facto ostavlja prostor da nadležni službenik može odrediti po nekom vlastitom nahođenju tko predstavlja, a tko ne opasnost za nacionalnu sigurnost. Tu se slažem sa kolegom Ostojićem koji je u svom izlaganju rekao da je dodatna poteškoća što se ne traži obrazloženje. Dakle, osoba kojoj je odbijeno traženje za boravak upravo u ove svrhe, dakle, istraživanje, studij, škola, pripravnički staž, volonterstvo, ne dobija obrazloženje zašto joj je ili mu je uskraćen boravak, prema tome niti se s tom osobom razgovara. Prema tome, to dodatno uvodi element arbitrarnosti odnosno slučajne prosudbe individue koja se s time bavi i to na neki način poništava one dobre promjene i dobre osobine koje ovaj zakonski prijedlog nosi i koji javno kaže da zastupa, a to je povećanje mobilnosti i privlačenje ljudi koji upravo iz ovih 5 razloga koji su u Zakonu navedeni žele doći u RH. Mobilnost je inače, ja bih rekla glavna i to mi se činilo i onda kad se o tome raspravljalo dakle, šta ja znam, početkom 2000.-ih mi se uvijek činila zapravo glavnom prednosti bolonjskog modela studirana sa svim poteškoćama, svim manjkavostima koje taj model ima. Činjenica da povećava odnosno otvara prostor mobilnosti i studenata i profesora odnosno nastavnika na visokoškolskim institucijama jer plus. Znanost i visokoškolsko obrazovanje su predmeti bez granica. Dakle, vrlo, vrlo je važno da ljudi imaju uvid u tu vrstu aktivnosti što je moguće šire, što je moguće u većem broju znanstvenih institucija i ta činjenica da se to otvorilo kao mogućnost je bila glavna prednost tog modela studiranja. Nažalost, nije previše iskorištena. Naročito nije iskorištena u onoj mogućnosti da strani profesori i strani studenti dolaze k nama. Dakle da predaju ili slušaju nastavu na našim visokoškolskim institucijama i ovaj Zakon bi trebao tome doprinijeti. Postoji jedan dodatni problem koji također otežava mobilizaciju odnosno stimuliranje ljudi, stranaca da dolaze u RH upravo na ove aktivnosti koje se reguliraju ovim zakonom, a to je da se to povećava paralelno sa dolaskom stranih tvrtki. Dakle, sa odlukom stranih tvrtki da svoje sjedište uspostave upravo u RH. S tim onda dolaze i stručnjaci, dolazi i ljudi iz profesija koje su nam zanimljive i koje sami želimo razvijati, ali da bi to omogućili, nam je potrebno vrlo intenzivno prići u ovu proceduru izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Dok god mi imamo manjak ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pogotovo sa nama zanimljivim zemljama, razvijenim zemljama, zemljama sa jakim institucijama visokoškolskim, zemljama sa tvrtkama koje se bave IT-em i visokim tehnologija, dotle te tvrtke neće pronalaziti interes da dolaze u RH. To je mnoge vlade su na tim temama radile. Recimo, sjećam se da jedna od zemalja s kojom smo to postigli je Indija koja je u tom pogledu vrlo zanimljiva i u međuvremenu su se pojavile neke, pogotovo u farmaceutskoj industriji, neke investicije iz Indije u RH, ali postoji cijeli niz zemalja s kojim takve ugovore nemamo, trećih zemalja da tako kažem i to je nešto što bi moralo pratiti jedan ovakav zakon da bi on mogao se uopće implementirati. Ta vrsta promjene Zakona nije samo za privlačenje stranaca, nego naravno otvara i radna mjesta za koja su potrebna visoka kvalifikacija i moderno obrazovanje i za naše ljude. Surađuju uvijek takve tvrtke sa visokim tehnologijama, uvijek surađuju sa sveučilištima jer im je to nužno jer trebaju mlade ljude sa tih sveučilišta, a s druge strane trebaju vrlo specifične profile obrazovanja, osuvremenjavanje obrazovanja na našim visokim učilištima, dakle, sveučilištima i to je posebno nam zanimljivo jer je profit koji iz toga možemo zaraditi. Dakle, Klub GLAS-a i HSU-a će u tom smislu na ove elemente koje sam navela kao problematične, neke ne možemo riješiti amandmanima, naprosto moramo riješiti zadirući u druge zakone što mislim da bi bilo važno. Ali ono što bi eventualno mogli popraviti amandmanima mi ćemo predložiti te amandmane i nadam se da će oni biti prihvaćeni, u tom slučaju ćemo ga onda i podržati.

Izvolite. Dakle što se tiče zakona, Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o strancima, Klub HNS-a će podržati navedene predložene izmjene. Naime, ono kao što smo čuli i ranije u raspravama, prije svega fokus ovih izmjena je upravo mobilnost ljudi, dakle i osoba kada govorimo općenito stranaca i osoba iz trećih zemalja i osoba iz europskog gospodarskog prije pojasa, sada prostora. Naime, kada govorimo o školovanju, o studiranju, o znanstvenom radu, o istraživačkom radu, dakle o mobilnosti. I tu ima jedan i ove izmjene, znači kojima se zapravo omogućava, poboljšava ta mobilnost i omogućava pristupačnije, tržište, ajmo tržište rada što se tiče samog znanstvenog doprinosa ali svakako i ovoga školovanja.

Naravno i kroz određene gospodarske suradnje sa matičnim zemljama oko istih bi se vratili natrag u svoje matične zemlje, naravno i gospodarske diplomacije, tu može svakako se puno bolje iskoristiti i na puno bolji način prezentirati i samu našu zemlju i ljudi koji su ovdje radili, ali i prije svega i sva njihova znanja i iskustva iz tih zemalja dovesti ovamo. Dakle to je ono što sigurno možemo iskoristiti i u tom smjeru svakako ovaj zakon daje jedan dodatni poticaj. Ono što svi svakako još možemo usporediti je i evo neki dan komisija CERN-a, najvećeg istraživačkog laboratorija na svijetu je ovdje da razmatra Hrvatsku kao pridruženu članicu koja bi to trebala postati od iduće godine, sigurno i ove izmjene će ići u tom smjeru da se to omogući, da se nama otvori fond za istraživanje i razvoj, da naše tvrtke mogu surađivati sa CERN-om, dakle mislim da taj Europski centar za nuklearna istraživanja, mislim da je to isto jedna dobra poveznica na koji način i odredbe ovog zakona će se moći direktno aplicirati što to znači i za naše ljude i naše samo gospodarstvo. Svakako da ovdje se još i zakonom malo razgraničuje pojam odnosno državljana treće zemlje i stranca, odnosno državljana Europskog gospodarskog prostora. I mislim da je i kolegica Pusić to zapravo prije mene vrlo dobro definirala na koga se to točno odnosi. I da mi ovdje moramo sigurno paziti ono što je veliki bauk i vjerojatno u javnosti su oni dijelovi koji ovoga zakona se blago dotiču mogućnosti da se dozvole za boravak i rad izdaju državljanima trećih zemalja na temelju sporazuma koje Vlada RH zaključuje sa tim trećim zemljama, dakle ovdje ne govorimo više o mobilnosti što se tiče školovanja, studiranja, znanstvenih istraživanja itd., nego općenito radnika pod određenim uvjetima. Mi znamo da upravo zato što na temelju sporazuma da je to jedna dobra ograda, međutim, po meni najbolja migracijska politika zapravo je pametna gospodarska politika. Mi smo svjesni odlazaka naših ljudi van Hrvatske, što otvara naravno potrebu za radnom snagom. Isto tako smo svjesni da ti ljudi ne bi išli kada bi ovdje imali dobro plaćeni posao. Naravno, to je uvijek nešto što treba dobro balansirati jer mi ne možemo nametnuti našim gospodarstvenicima visoke plaće zakonom, jer bi većina njih prestala, ne bi našla ekonomsku isplativost i prestala sa radom, time bi izgubili dodatni još dio sredstava. Naravno niti ne možemo i biti nesvjesni naše okoline i mogućnosti da se lošom i neadekvatnom i migracijskom a prije svega i gospodarskom politikom dolazi do smjene stanovništva, da odlaze ljudi koji imaju visoke sposobnosti i veće mogućnosti i stvaranja dodane vrijednosti a da nam dolaze ljudi koji su spremni raditi za manje novaca, mislim da moramo uvijek biti otvoreni prema i tržištu rada ali i imati pametnu naravno migracijsku politiku da one sve koje daju dodanu vrijednost a to s ovim zakonom isto otvara mogućnost jer kada govorimo o mobilnosti, pogotovo u visokom obrazovanju, općenito u obrazovanju, studiranju i istraživanjima onda su to ljudi koji sigurno mogu značiti dodanu vrijednost, zato ovaj dio sigurno se ne može gledati izdvojeno i promatrati bez jedne gospodarske ajmo reći tako prizme. Jer moramo biti svjesni da i mobilnost i tržište rada i ulaska u EU se dramatično izmijenilo na ono što smo navikli i ono što smo godinama, kako se godinama radilo. Naravno i mi moramo biti spremni i prihvatiti te izazove, što kod odlaska ali i prije svega i kod dolazaka naših, odnosno drugih radnika. Dakle i tu imati jedan dobar balans, zaštiti gospodarstvo, omogućiti radnu snagu a istovremeno i adekvatno, znači gospodarstvo … može adekvatno platiti naše radnike jer sada vidimo da se to, da tržište rada to regulira, da se polako već ne mogu naći radnici i to sada se licitira sa plaćama za rad u turizmu. Ovdje ono što je propisano i što se na taj način zadiralo da za dulje boravke od 90 dana se može dobiti dozvola, što pozdravljam, ali temeljem ugovora Vlade, temeljem reciprociteta dakle ne samo po sebi. Kažem pametna zato što ne smijemo biti isključeni ni na jednoj strani i uvijek moramo držati balans između održavanja gospodarskih subjekata i samog gospodarstva i potrebe za radnom snagom naravno i onome da se adekvatno ta radna snaga i plati, da naši ljudi ostaju ovdje i rade pošteno i doprinose razvoju.

Uglavnom, jako mi je drago da imamo ove izmjene i dopune Zakona o strancima ovdje pred nama, pogotovo što je njihov temeljni fokus odnosno njihova temeljna svrha olakšavanje mobilnosti u sustavu visokog obrazovanja. I tu se ne slažem s kolegom Ostojićem da je taj dio zakona manje bitan kao što je on rekao, mislim da je taj dio ključan i upravo mislim da bi mi ovdje u Hrvatskom saboru trebali više govoriti obrazovanju, veći naglasak stavljati na obrazovanje, davati mu više na važnosti svi skupa. Znači ono je ključ razvoja, to svi znamo, to je spomenuto i u našim strateškim dokumentima RH a za razvoj tog istog obrazovanja za jednu malu otvorenu ekonomiju i državu kao što je Hrvatska, ključne su dvije stvari, znači ulaganje u istraživanje i razvoj i mobilnost. Znači tu se čak slažem s kolegicom Pusić, nevjerojatno ali istinito, a to je da doista naš obrazovni sustav ne može funkcionirati bez tog priljeva kvalitetnog znanja, kvalitetnih ljudi, istraživača, studenata iz drugih država i dapače, ako kvalitetni nastavnici, istraživači, profesori iz drugih država dođu u Hrvatsku predavati, obavljati projekte i sl., vrlo je moguće da mnogi naši studenti koji bi inače otišli njih slušati u druge države, možda upravo iz tog razloga ostanu u Hrvatskoj. I zato mislim da su ove izmjene zakona dobre, da ih ne treba gledati u suprotnosti sa ovom pričom odljeva hrvatskih građana u inozemstvo. To je svakako problem ali mislim da ove izmjene i dopune zakona, usklađivanje s direktivom, isto tako na neki način indirektno doprinose smanjenju tog odljeva. Ovdje su posebno bitne treće države, znači ovaj zakon se tiče trećih država ali treće države nisu zanemarive, konkretno zemlja koja ima najviše ustanova visokog obrazovanja na svim ovim listama u prvih 10 su SAD koje jesu jedne od tih trećih država. I olakšavanje znanstvene i obrazovne razmjene sa SAD-om a ne samo s njima nego i sa Kinom, Indijom i sl. su nešto što samo može obogatiti naš sustav visokog obrazovanja. No ja bi se koncentrirao na nekoliko članaka zakona koji mislim da konkretno će jako doprinijeti ovoj cijeloj priči o mobilnosti koju sam spomenuo. To je članak 8., znači članak 8. omogućuje da se za studente do 360 dana, znači koji su na boravku do godinu dana studiraju u RH, omogućava boravak bez da moraju prolaziti cijelu proceduru prijave privremenog boravka. Mislim da je ta dobra odredba, mislim da je ona životna, upravo zbog toga što većina studenata koji dolaze i dolaze ili na 6 mjeseci ili na godinu dana. I upravo s time da im omogućavamo boravak godinu dana bez potrebe prolaženja svih ovih mogućih procedura i formalnosti i ono što će jako olakšati njihov boravak i stimulirati ih na dolazak u RH. Također tu bi spomenuo i članak 9. što se tiče istraživača. Znači za istraživače ovaj zakon omogućuje da do 180 dana, znači do 6 mjeseci mogu boraviti u Hrvatskoj bez da moraju prijavljivati privremeni boravak. Mislim da je ta odredba isto dobra, isto tako je životna zato što većina projekata i gostujućih boravaka stranih nastavnika i znanstvenika, upravo traju do 6 mjeseci. Znači ako trebaju raditi neki zajednički projekt s našim znanstvenim institucijama u RH kao što je Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet ili sl., upravo tih 6 mjeseci je obično taj period unutar kojeg oni obave taj svoj dio posla koji moraju obaviti u RH. I baš zbog toga mislim da to što im omogućujemo da tih 6 mjeseci borave u Hrvatskoj bez da moraju prolaziti kroz onu punu proceduru, da će ih stimulirati i olakšati njihov dolazak i boravak u RH. Također je dobra odredba da im je omogućeno podučavanje. Znači istraživači koji dolaze u RH pogotovo na sveučilište dijeliti svoje znanje, sudjelovati u istraživanjima, vrlo često imaju puno toga što mogu prenijeti i našim studentima, to je mislim svima jasno, to je logično i naravno da im treba omogućiti i da podučavaju u RH bez da moraju ulaziti u radni odnos, prolaziti formalnosti, prijave itd. Tako da mislim da je to isto jedna odredba koja će svakako doprinijeti našem sustavu visokog obrazovanja. Također spomenuo bi i članak 10., a to je ostanak istraživača radi traženja zaposlenja. Mislim da je on jako bitan jer se znalo dogoditi da neki strani istraživački koji dođu u RH tu stvore određene veze na sveučilištima, institutima itd. i žele se javiti za radno mjesto na javni natječaj i ostati u RH trajno to ne mogu napraviti, nego se moraju vratiti u svoju državu, ponovno prijavljivati boravak, tražiti odobrenje privremenog boravka da bi uopće mogli se javiti na natječaj i onda dobiti boravak u RH. Tako da mislim da upravo to što im omogućujemo taj kontinuitet da nakon boravka odmah, nakon istraživanja odmah ostanu u RH, dobiju produljenje i onda se mogu javiti na natječaj, stupiti u radni odnos je nešto što će isto tako mnogima olakšati i dati im motiv da ostanu raditi u RH. I također bi spomenuo članak 11. koji se tiče odlazaka u drugu državu članicu europskog gospodarskog prostora. Znači to je odredba koja kaže da ako netko od njih privremeno ode obaviti možda dio posla, dio projekta u drugu državu članicu europskog gospodarskog prostora, da neće dovesti do prestanka privremenog boravka odnosno da neće dovesti do toga da se moraju ponovno prijavljivati itd., mislim da je to isto jako dobro, pogotovo zato što su većina projekata danas koji se rade, znanstvenih projekata, multinacionalni. Znači vrlo često imate istraživačke grupe sa više sveučilišta, iz različitih država i onda je logično da netko tko projekt provodi u RH recimo na Medicinskom fakultetu, isto tako dio tog vremena mora provesti u Njemačkoj ili Francuskoj i takve ljude a dolazi iz treće države. Tako da mislim da isto tako tu treba biti fleksibilan, treba omogućiti tim ljudima da više država članica obavljaju svoje aktivnosti, provode projekte, obogaćuju obrazovne sustave naših država članica i mislim da ova odredba isto tako to olakšava i mislim da je to nešto što svakako treba pozdraviti. Znači to je što se ovog djela tiče. Također bih se referirao na još stvar koja je spomenuta prije u jednom drugom dijelu a to se tiče razloga za odbijanje odobrenja privremenog boravka. Znači kolegica Pusić koja nažalost nije ovdje je spomenula da odredba koja kaže da se može odbiti odobrenje boravka zbog nacionalne sigurnost, javnog zdravlja itd., da je preširoka i da je arbitrarna. Ja bih ovim putem spomenuo da je ta odredba koja znači pozivanje na nacionalnu sigurnost i na javno zdravlje pravni standard u EU. Znači ista takva odredba je navedena izričito takva, u članku 7. Direktiva 2016/ 38, članak 27. koja regulira boravak i slobodu kretanja građana EU u državama članicama sadrži istu takvu odredbu. Znači Hrvatska čak i drugim građanima EU može ograničiti boravak u RH ako oni predstavljaju prijetnju za javnu sigurnost, odnosno nacionalnu sigurnost. Znači to je riječ o jednom pravnom standardu koji poznaju propisi EU i ako europski zakonodavac ne smatra da je ona nedovoljno precizna i da dovodi do arbitrarnosti, ne znam zašto bi Hrvatska to mislila. Tako da mislim da je ta odredba sasvim u redu, mislim da je to nešto što je sasvim uobičajeno i mislim da tu nikakvih problema nema. Tako da na kraju podržavam svakako ovaj zakon, implementacija ove direktive, mislim da je ona jako pozitivna, da će omogućiti, olakšati tu razmjenu znanja između našeg obrazovnog sustava i obrazovanih sustava trećih država, najboljih sveučilišta iz svijeta. I također ovim putem napominjem da taj zakon nije jedini koji je potreban za to. Znači ako mi želimo zbilja omogućiti strancima i najboljim istraživačima iz drugih država da dođu raditi u RH, da dođu surađivati sa našim znanstvenicima i našim sveučilištima, da je isto tako potrebno napraviti velike zakonske promjene u temeljnom zakonu kojeg regulira upravo taj sustav, znači Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, znam da Ministarstvo znanosti i obrazovanja radi na novom zakonu, tako su bar najavili.

Imamo nekoliko replika. Izvolite.

Samo sam rekao da to što u tom zakonu podržavamo je krinka za izbjegavanje nekih drugih stvari koje nisu riješene ovim zakonom. Pa mislim kolega rekli ste da je, u stilu ovo je važno, znači implicirali ste da je ovaj drugi dio važan, ali dobro, ne bih sada ulazio u to, mislim za to imamo stenogram tko hoće provjeriti. Međutim, reći da je nešto krinka, mislim da nije u redu. Znači ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona je tu da implementira direktivu. Ovo o čemu vi govorite, o čemu možemo raspravljati i pitanje obrazloženja itd., uopće nije predmet ni te direktive ni ovog zakona. Znači to je nešto što postoji u postojećem Zakonu o strancima ali to uopće nije predmet ovih izmjena i dopuna. I zato mislim da reći da je implementacija direktive koju ionako moramo implementirati u naš pravni sustav krinka za nešto, mislim da to jednostavno ne stoji. Uvaženi kolega Sokol, vi ste u svojoj raspravi, dosta ste dotakli teme obrazovanja i znanosti. I ono što apsolutno treba naglasiti da će trebati niz zakona mijenjati da omogućimo sve uvjete, ne samo matično ministarstvo nego je važno i da se ovom zakonu mijenja mobilnost. Otvorenost Hrvatske, razvoj Hrvatske ne ovisi samo o nama i mi tu iščitavamo onu mogućnost da mladi ljudi odlaze van. Mi moramo biti interesantni da netko dođe, moramo biti interesantni da na naša sveučilišta i na naše fakultete dođu studirati neki drugi, da ostanu tu, da se bave znanošću, da se bave nekakvim stvarima. To možemo biti interesantni na način da se pokaže ta otvorenost Hrvatske. I ja ovu izmjenu i dopunu zakona u tom dijelu čitam na način da zaista ono što je i važnost EU a to je mobilnost, pogotovo mobilnost u svijetu znanosti. Odgovor kolega Sokol, izvolite. Pa kolegice, evo ja se s vama slažem. Znači mi smo pokušali dok sam ja bio u ministarstvu ako smijem to napomenuti, napraviti jedne ograničene izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koje su upravo sadržavale odredbe koje su trebale dosta olakšati i pojednostavniti i povratak hrvatskih znanstvenika iz dijaspore i dolazak stranih istraživača u RH. Tu je bilo dosta medijske harange zbog koje kakvih partikularnih interesa, pa od njih nažalost ništa nije bilo. Ali ja se nadam se će ovaj novi zakon koji se najavljuje biti na istom tragu. Što se toga tiče da trebamo biti interesantni slažem se, znači isto smo tako mi u ministarstvu pokrenuli neke projekte upravo za stimuliranje najkvalitetnijih znanstvenika i prijavljivanje projekata i iz Horizona iz budućih okvirnih programa EU koji su taj vrh znanstvene produktivnosti koji bi trebao onda privući strane znanstvenike u RH. Zahvaljujem kolega Sokol na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. Poštovani kolega Sokol, govorili ste o olakšanju mobilnosti visokog obrazovanja, posebice ste rekli kod malih ekonomija što je jako važno, spominjući treće zemlje kao i Ameriku. A ja samo želim podsjetiti … [[Govornik se ne razumije.]] da treba paziti zapravo na one osobe koje imaju utvrđen status Hrvata bez državljanstva i ne bi se smjelo nikako, oni se ne bi smjeli nikako smatrati strancima u smislu ovog zakona i trebali bi ostvarivati zapravo status, odnosno i pravo sukladno posebnom propisu u odnosima RH s Hrvatima izvan RH.

Kolega Babić, potpuno se slažem, mislim da smo mi dosta nažalost, da li zbog viših interesa ili iz nekih drugih razloga zanemarili zapravo taj potencijal znanstveni koji imaju Hrvati izvan RH, kako hrvatski državljani, tako i oni bez državljanstva, tako da mislim da se njima treba omogućiti, što više, uvjeti znači, da se mogu vratiti i raditi u Hrvatskoj, ali isto tako i kroz propise državljanstvima, omogućiti i da steknu to državljanstvo. Mislim i u postojećem zakonu, državljanstvo postoje odredbe, da Hrvati izvan Hrvatske, mogu steći pripadnici hrvatskog naroda, izvan Hrvatske, mogu steći državljanstvo, i naravno da se to mora olakšati i omogućiti što više. Jer svrha cijelog procesa i cijelog pravnog okvira nije da im se oteža, nego da im se olakša. I na tom tragu, ja vas podržavam, a isto tako, ovim putem i napominjem, da smo i u Ministarstvu pokrenuli iz europskog socijalnog fonda, financirane neke projekte koji su upravo bili vezano za tu razmjenu za dijasporom, odnosno, sa našim, sa Hrvatima izvan Hrvatske, nadam se da su se također oni nas Zahvaljujem kolega Sokol na odgovoru. U ime Kluba zastupnika SDP-a, završnu riječ, poštovani kolega Ranko Ostojić, izvolite. Vjerovali ili ne, ja ću sada iznijeti stav koji je promijenjen u odnosu na prethodni, koji sam rekao, a to je da Klub SDP-a neće podržati ovaj zakon. Naime, ajde neka se i to čudo dogodi, a to je, da nakon argumentiranih ispravaka koji ste rekli i vi gospodine Sokol, a jednako tako i isprika državnom tajniku, u pravu ste kad kažete da se ni poslovnički ne mogu ni amandmani stavljati na izmjene zakona koji su bili. I pošteno je to reći i iz tog razloga, ta priča otpada. I dokaz, znači, spremnosti, da se upravo podrži ono što je važno, mobilnost studenata itd. ove veze, mi ćemo promijeniti ovaj stav i podržati ćemo Zakon o strancima u ovome dijelu, uz naravno, vjerujući u onaj dio obećanja koji ste vi rekli, a to je da će uskoro biti donesen ozbiljan Zakon o strancima, koji je u pripremi, prema tome, onda ćemo biti u prilici nadopunjavati i riješiti one stvari koje zadiru zaista u ljudska prava i u pitanje Ustavom propisane prava na žalbu, obrazloženje itd. Tu je samo jedna rečenica, direktive, točno da su prenesene unutra, ali kod njih nema šanse i ne postoji da to bude bez obrazloženja u zemljama EU.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Ranku Ostojiću, u ime predlagatelja, završna riječ, poštovani državni tajnik, Žarko Katić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedatelju, poštovane gospođo i gospodo zastupnici. Hvala vam lijepo na ovoj iscrpnoj i utemeljenoj raspravi. Mislim da je prepoznata svrha ovih izmjena i vjerujem i korist koja će ona imati za našu akademsku zajednicu i u konačnici za naše gospodarstvo. Više vas, a posebice gospodin Sokol u svojoj raspravi istakao i one ključne, koristi koje će naša akademska zajednica, naša istraživački sektor i naše gospodarstvo imati, kada ove izmjene i dopune zakona stupe na snagu. Drago mi je da je gospodin zastupnik Ostojić, prihvatio argumente, ja ih tada nisam, sa mjesta detaljno elaborirao, bio sam spreman sad i detaljnije elaborirati, ali mislim da u ovom kontekstu, onda to nema smisla. Jedino ću ponoviti, da je postojanje ispunjavanje uvjeta javne sigurnosti, javnoga zdravlja standard i da sve direktive EU se na njih pozivaju, pa onda i naš zakon.

Ja bi ipak samo nekoliko riječi rekao o ovom pitanju odbijanja ulaska, koje se stalno ponavlja. Najprije da kažem, da je u 2016. g. na našim graničnim prijelazima, odbijeno ukupno 9136 stranaca, dakle, odbijen im je ulazak, a u 2017. 10602. Dakle, bio je povećanje od 16% Najčešći razlozi odbijanja ulaska jer osoba nema odgovarajuću dokumentaciju kojoj bi opravdao svrhu i uvijete svog boravka, ili nema valjanu vizu ili boravišnu dozvolu ili ima zabranu ulaska ili recimo, nema valjanu putnu ispravu. U čl.38. koji se sada mijenja čl.4. propisano je da će se državljanu treće zemlje, koja ne ispunjava uvjete za ulazak odbiti ulazak u RH i da će mu se izdati rješenje. Bilo je pitanje žalbe, dakle, žalba se može izjaviti kao na ulazak, na odbijanje ulaska kao i na odbijanje vize u DKP-u ali takovo rješenje, dakle, ne odgađa, takva žalba ne odgađa izvršenje rješenja, jer, nije moguće provesti žalbeni postupak, pošto se osoba nalazi vani. Ukupan broj zapriječenih ulazaka, govori da bi bilo nemoguće provesti valjano postupak sa prevoditeljem, sa odvjetnikom i da on odgovara svim uvjetima koje propisuje ovaj zakon, Zakon o općem upravnom postupku i ostali propisi. Dakle, ali ovakva praksa je vrijedi i u svim drugim zemljama EU. Hvala vam lijepo još jednom na vašoj raspravi i vjerujem da će ovim zakonom biti obogaćena naša akademska istraživačka zajednica. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku Žarku Katiću, na ovoj završnoj raspravi. Zaključujem raspravu.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem čl. 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo, nadležni Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predlažem, odnosno pozivam predstavnika predlagatelja, poštovanog državnog tajnika Žarka Katića da nam da dodatno obrazloženje ovog Prijedloga zakona. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Gospođe i gospodo zastupnici. Konačnim prijedlogom Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za djela terorizma i druga teška kaznena djela u hrvatsko zakonodavstvo prenose se odredbe Direktive EU 2016/681 europskoga parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela. Cilj navedene Direktive je jačanje i unaprjeđivanje međunarodne suradnje s ciljem povećanja učinkovitosti u suzbijanju kriminaliteta sa međunarodnim obilježjem. Obzirom da upotreba podataka iz evidencije podataka o putnicima predstavlja ključni alat u borbi protiv novih pojavnih oblika terorizma i drugih teških kaznenih djela, njime se omogućuje identifikacija i osobe koje nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u počinjenu takvih kaznenih djela, učinkovita uporaba tih podataka dodatno ojačava aktivnosti sprječavanja otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenoga postupka za ova najteža kaznena djela. Prijedlog zakona u prvom čitanju raspravljen je na 7. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 16. ožujka 2018. godine, nakon čega su pozorno razmotrene iznijete primjedbe i prijedlozi. U odnosu na Prijedlog zakona, Konačni prijedlog zakona nema većih izmjena, sadrži određene manje, prvenstveno nomotehničke izmjene i to one koje je predložio i iznio Odbor za zakonodavstvo na čl. 3., 28. i 30. i one su u potpunosti prihvaćene i na odgovarajući način ugrađene u odredbe konačnog Prijedloga zakona. Također, izvršene su izmjene u čl. 12. radi usklađivanja s Direktivom, te su izvršene nomotehničke i izričajne prilagodbe u ostalom tekstu Konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku na obrazloženju Konačnog prijedloga zakona. Poštovani kolega Željko Glasnović, izvolite. Poštovani kolege, zračni promet mi znamo da u zračnu luku Sarajevo dostiže puno putnika iz arapskih zemalja. Ovo je možda retoričko pitanje, znam da pratite taj protok tko ide kroz godinu, ... [[Govornik se ne razumije.]] tko ostaje neovlašteno itd. To je prvo pitanje, ono, praćenje toga prometa u susjedstvu jer neke dolaze iz vjerskih škola, ja sam ih vidio na letu i to može biti leglo nečega. Drugo pitanje, ako nama postavljaju vize Hrvatima neke zemlje vani, na pitanjima za vize su npr. koje ste etničke pripadnosti, koje ste vjere, jeste bili u vojnim, pravojnim formacijama u ratu, jeste vidli ili činili ratne zločine. Zašto mi to isto ne radimo? Npr. ljudi koji su sudjelovali u kolonijalnim pohodima u Francuskoj, Engleskoj itd. Tu možda su još diplomati. Zahvaljujem kolega Glasnović. Odgovor, državni tajnik Katić. Hvala. Izvolite.

Poštovani kolega Pernar, vi ste replicirali državnom tajniku na Konačni prijedlog zakona, odnosno obrazloženje. Ovaj vaš upit nema nikakve veze sa Konačnim prijedlogom zakona, tako da bih vas molio da se ubuduće klonite zlouporabe.. … [[Upadica: Ne čuje se.]] Gospodine Pernar, molim vas pristojno se ponašajte. Dakle, molim vas da se ubuduće klonite takvih zlouporaba Poslovnika jer ovo nije replika na izlaganje državnog tajnika. … [[Upadica Pernar: Ne čuje se.]] Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Suzbijanje terorizma i kaznenih djela naravno da zahtjeva posebnu aktivnost u raznim područjima još od 2004. godine kada je propisana prva obaveza prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima koja je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo u odredbama Zakona o nadzoru državne granice, sada se pojačava provedbom direktive o kojoj se godinama razgovaralo, a to je … ili upravo direktiva koja se odnosi na upotrebu podataka iz evidencije putnika u svrhu sprečavanja otkrivanja istrage i kaznenog progona kaznenih djela, teškog terorizma, teških kaznenih djela. Jasno je da učinkovita uporaba ovih podataka o putnicima u zračnom prometu, primjerice uspoređivanje tih podataka sa svim onim evidencijama koje postoje u raznim bazama podataka o traženim osobama i predmetima potrebna je radi sprečavanja otkrivanja istraga i kaznenog progona. Kako raste novi oblici terorističkog djelovanja koja predstavljaju sigurnosni izazov za cjelokupnu međunarodnu zajednicu, zahtjeva angažman na nacionalnom nivou, nužno je bilo ojačati i unaprijediti međunarodnu suradnju i osigurati učinkovitu razmjenu. Sada ću jedan primjer navest, naime radi se o sljedećem, a to je da konkretno u Doveru luci koja je bila ulazna prije tunela La Manche u roku od sat vremena njihove službe su nakon ispunjenog memoranduma svih podataka o tome koji prijevoznik od 1500 kamiona ulazi u Veliku Britaniju u sat vremena su imali izbor koje će zapravo kamione na kraju pregledati. Na kraju su pregledavali samo u pet do osam kamiona od tih 1500, a u dvije trećine su zaista i pronalazili odnosno potvrdili razloge zašto su baš takve izabrali. Korištenje takvih podataka naravno da upotreba moderne tehnologije u borbi protiv terorizma dovodi do toga do nužnog zadiranja i u privatni život, osobne podatke pojedinaca i stoga je vrlo važno naći upravo ovu ravnotežu između legitimnog interesa očuvanja javne sigurnosti i potrebe zaštite osobnih podataka. Iz tog razloga uvažavajući ove propise europskog zakonodavstva koji uređuju prikupljanje, obradu i zadržavanje osobnih podataka nadzor koji je osiguran od strane nezavisnog tijela, a to znači našeg AZOP-a, mislim da se može i prije svega mora osigurat ta zaštita osobnih podataka, zabranjivanje obradu podataka koji otkrivaju bilo kakvu rasnu, etničku porijeklo, politička stajališta, vjerska, uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život ispitanika. Koliko je meni poznato zakonom je propisano da se takvi podaci ako su i zaprimljeni brišu bez ikakve odgode. Prema tome, u ovom dijelu ovog zakona implementacije jasno je da ćemo sa svim koracima, terorističkim prijetnjama uskoro vjerojatno biti u situaciji da će se takvi podaci morati tražiti i za putnike u međunarodnom obalnom prometu, vjerojatno će situacija biti takva da će se što više podataka morati dijeliti. Ono šta ja sa svoje strane moram reći, a to je da birajući između zaštite javne sigurnosti, situacije u kojoj smo spremni sa drugima podijelit informaciju o tome tko su oni koji eventualno mogu biti počinitelji i da se time osigura prava zaštita osoba i ljudi i na putovanju koja u tom trenutku ne trebaju biti predmet ni obrade, ni kontrole, niti posebnih pregledavanja. Mislim da bi to bili prije svega nužno naglasiti i ponovo napominjem pitanje nadzora je izuzetno važno da se ne dogodi da kod obrade ili rezultata obrade podataka dođe do narušavanja ljudskih prava ili zlouporabe istih. Iz toga razloga moram reći da ćemo mi podržati ovakav Konačni prijedlog Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu sa ovom svrhom sprečavanja, otkrivanja, istraživanja, vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kao što znamo na svjetskoj razini taste međunarodna raširenost organiziranog kriminala, a međunarodna putovanja često su dio organiziranog kriminala i terorističkih aktivnosti. Suzbijanje terorizma i kaznenih djela zahtjeva aktivnosti u raznim područjima, a jedno od tih područja je prikupljanje i obrada određenih podataka. U tom smislu ono što bi prvo naglasio je da se borba protiv terorizma je jedna od tema, slično kao i kibernetička sigurnost o kojoj smo raspravljali gdje državne nemaju izbora nego surađivati međusobno, razmjenjivati podatke i informacije i stvari rješavati multilateralno, pogotovo o stvarima koje su nužno prekogranične poput zračnog prijevoza. Naravno da bez nekakvog zajedničkog okvira koje će to rješavati na europskoj i međunarodnoj razini same države članice i njihovo djelovanje ne može biti ni približno učinkovito. Znači slična situacija kao u raspravi koju smo imali o kibernetičkoj sigurnosti, znači unilateralne mjere pojedinih država htjele one ne htjele jednostavno ne mogu biti dovoljno učinkovite bez jednog zajedničkog pravnog okvira. U tom smislu EU koja je na početku svog osnivanja kao Europska ekonomska zajednica se bavila prvenstveno ekonomskim temama slobode kretanja ljudi, roba, usluga i slično od 1992. godine od ugovora u Maastrichtu je proširila svoje nadležnosti i na ova područja kaznenog zakonodavstva i suradnje i borbe protiv kriminala i terorizma.

sigurnost ugrožena. Dakle to svaki čovjek tako osjeća, nitko nema potrebu da pušta bilo kakve organe policije, u svoju kuću, prostore i sve dok za to ne zatraži dok mu ne dođe do sigurnosti. Tako i ovdje mislim da nikome nije nešto pretjerano ni ugodno da netko s nekim podacima razgovara, radi, zato moramo odnosno barata, zato moramo uvijek biti oprezni kod ovakvih podataka pogotovo kada vidimo evo što nam je bilo na najnovijoj zadnjoj aferi oko korištenja neovlaštenih podataka koji su … [[Govornik se ne razumije.]] korisnici određene društvene mreže. Ono što sam ja u prvom čitanju istaknuo, što se tiče članka 10. djelomično sam dobio ovdje i odgovor, vidim, pa ću samo malo ajmo reći elaborirati više što sam na to mislio. Dakle kada sam pitao oko zaštite tih podataka, mi smo ovdje naveli niz, tu je 19 stavaka koji su to podaci predviđeni da se dostavljaju. Dakle očigledno će zračni prijevoznici već tko god operira sa putnicima i letovima morati prikupljati te podatke. Jedno od tih stvari je recimo stavak 8. podaci o programima vrijednosti. E sad, ono što sam ja pitao što kada ako neki podaci izađu i počnu se koristiti, ja vjerujem da dan danas već sve zračne tvrtke koriste podatke, programe … [[Govornik se ne razumije.]] na način da ih ustupaju određenim specijaliziranim tvrtkama, marketinškim tvrtkama koje na temelju toga rade svoje propagande, odnosno promidžbe, kontaktiraju, šalju mailove, programi, sustavi itd. U ovom dijelu zapravo bi mi dobili stvar da nešto što je predviđeno da se daje posebnom enkripcijom se koristi. Zato što taj podatak se koristio od prije, to nije ništa novo. Samo sam na taj način zapravo htio skrenuti pozornost da u pravilu neki od tih podataka će se koristiti i ono, ja pretpostavljam i dalje će moći koristiti za one svrhe koju su koristili u svrhu svoje promidžbe, nagrađivanja vjernosti itd., ali ti isti podatci će se onda dostavljati i nadležnoj jedinici pri Ministarstvu unutarnjih poslova. E sad, pitanje moje je onda bilo, da li ako ti podaci dođu, dostave se trećim osobama da to nije zapravo deregulirano, oni će de facto dostavljati jedan dio podataka i trećim osobama. Ja pretpostavljam, ili neće. Dakle vi ovdje jeste stavili da je to, da se tu primjenjuju odredbe posebnih propisa o zaštiti osobnih podataka dakle pretpostavljam da onda ti podaci ne ulaze u te podatke i da tu ima da se ukazujemo da se na podatke Ministarstva unutarnjih poslova primjenjuju odredbe i Pravilnika o tajnosti podataka. Dakle uopće nije sporno što će ići prema toj našoj jedinici, nego da ne bi došli u koliziju ovim zakonom da propisujemo da određeni podaci su tajni a zapravo oni su već dan danas korišteni u svoje normalne gospodarske svrhe za one prijevoznike koji to već rade. Ono što svakako sam i onda zadnji puta naglasio je vezano isto kada govorimo o sigurnosti podataka da se ti podaci 5 godina čuvaju a onda se oni tzv. depersonaliziraju, dakle onda se brišu svi oni osobni podaci koji se mogu povezati sa određenom osobom, tako da ajde s te strane to i dalje podržavamo. Naravno članak 21. razmjena podataka, zašto je ovo bitno, ne samo što ćemo mi slati nego ono što ćemo i mi dobivati, mi smo turistička zemlja, puno ljudi dolazi avionom, pogotovo kada gledamo i Dubrovnik i sve i kao avio destinacije smo izuzetno interesantni, mislim da i tu, tu sigurno moramo imati sluha da ovo ide u oba smjera i da ćemo mi dobivati podatke i od Europola i ostalih institucija. Dakle to nije samo ono što mi nekome nešto dajemo i neka pitanja suverenosti koje je tu netko ranije govorio nego mi tu dosta toga i koristimo toga. I ono što jedino isto tako sam napomenuo, zadnja stvar kod stavka 12. Opće primjedbe, ajde ovdje je i dalje ostala ta definicija maloljetni putnici bez pratnje mlađe od 18 godina. Maloljetnici jesu mlađi od 18 ali imamo u ajmo reći i u svijetu i maloljetnika koji su do 21, pa ajde to još mogu nekako shvatiti zašto piše, ali da oni moraju dostavljati i jezik, odnosno jezike koje govori, samo da se tu treba ograda, znači ne možemo tražiti da sada netko utvrđuje kod djeteta od 7, 8 godina ili 5 ili ne znam 10, da li će se, ili uopće da li će tome pribjeći, utvrđivati koji jezik taj putnik govori jer znamo kada dolazimo se čekirati, kada smo na onim svim sigurnosnim provjerama da zapravo tu vrlo malo konverzacije ili govori ona osoba koja predaje karte i čekira se, dakle ne svih troje, četvero u obitelji itd. Dakle samo provedbeno to me zanima kako će biti. Zahvaljujem poštovanom kolegi Stjepanu Čuraju na ovoj raspravi u ime kluba. S ovime zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Zahvaljujem se državnom tajniku gospodinu Žarku Katiću na obrazloženjima ovoga prijedloga zakona i njegovoj suradnici gospođi Dariji Drakulić. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Sada ću odrediti, odnosno određujem stanku do 15h kada ćemo nastaviti sa točkom dnevnog reda, Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu